Nastavljamo sa poslijepodnevnim radom Sabora, počinjemo sa - Konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, drugo čitanje P. Z. br. 101 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, materijale ste primili, odbori su odradili svoje sjednice, ja molim predlagatelja da nam se uvodno obrati. Gospodine Salapić, evo kolega Salapić koji je do jučer bio u saborskim klupama, sada je na funkciji državnog tajnika, jel tako? Eto, čestitam još jedanput. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora na dobrodošlici. Poštovani zastupnici i zastupnice Hrvatskoga sabora, predstavljam vam Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Postupci izvlaštenja predugo traju, a osobito zbog složenosti postupka osiguranja vrijednosti nekretnine kao jednog od uvjeta za podnošenje prijedloga za izvlaštenje. Kompliciranost postupka izvlaštenja koji uvjetuje njegovo neprimjereno trajanje sprječava investitore u ostvarivanju prava na poticaje, prava na potpore, onemogućava kreditna zaduženja, apliciranje za fondove EU, stoga se konačnim prijedlogom zakona predlaže sljedeće pojednostavljujemo postupak osiguranja vrijednosti nekretnine na način da obveznu usmenu raspravu zamjenjuje obveza korisnika izvlaštenja da već u zahtjevu za osiguranje vrijednosti nekretnine predloži tri vještaka ili procjenitelja, o kojima se prijašnji vlasnik mora očitovati u zadanom roku, suglasiti se sa ponuđenim ili predložiti 3 vještaka ili procjenitelja. Javno pravno tijelo koje vodi upravni postupak dužno je bez odgode procjenu vrijednosti povjeriti jednom od predloženih vještaka ili procjenitelja, te istovremeno odrediti vrijeme obavljanja očevida. Mi smo tu procijenili da je to primjereno vrijeme najduži rok od 15 dana. Oblik naknade usklađuje se sa najzastupljenijem oblikom naknade, a to je praksa pokazala da je to novčana naknada, stoga jedan od temeljnih ciljeva izmjena i dopuna ovog zakona upravo osobi koja se izvlašćuje dati prvenstveno pravo na stvarnu tržišnu vrijednost nekretnine koje to … [[Govornik se ne razumije.]] cijenu na tržištu, a drugi je onaj korak da se daje zamjenska nekretnina, kao što je bila u prijašnjem prijedlogu zakona. Oblik naknade usklađuje se sa, produljuje se rok važenja odluka Vlade, kojim je utvrđen interes RH sa dosadašnje 2 godine, na 4 godine. Tu smo vodili računa da taj rok ne bude neprimjereno kratak, niti neprimjereno dug. Nadalje, određuje se da nalaz o procijeni vrijednosti ne smije biti stariji od 2 godine, tu smo vodili računa da se najviše gleda na transparentnost postupka. Ono što je jedna od najvažnijih izmjena ovog konačnog teksta zakona, uvodimo privremeno rješenje o izvlaštenju, kojim se uz uvjet, da je naknada utvrđena nalazom o procijeni tržišne vrijednosti korisnik izvlaštenja stječe pravo vlasništva nekretnine za koju je podnesen prijedlog za izvlaštenja. Nadalje, privremenim rješenjem, omogućava se prijašnjem vlasniku da dobije novčanu naknadu stvarne tržišne vrijednosti te nekretnine odmah, ako prijašnji vlasnik nije zadovoljan s naknadom, omogućava mu se brzi nastavak postupka u kojem će se naknada utvrditi u daljnjem postupku. S obzirom da je bilo u raspravama u ova 2 čitanja pozivanja na članak 50. Ustava RH, kojim je rečeno da se ovim izmjenama i dopunama povrjeđuje pravo vlasništva i ovlaštenika, vodili smo posebnu raspravu u Ministarstvu pravosuđa, gdje se ne slažemo sa tom konstatacijom da se vrijeđa članak Ustava, prvenstveno vlasnik sa ovim privremenim rješenjem, što smo već imali praksu i u poreznim rješenjima do sada, dakle odmah dobiva stvarnu tržišnu naknadu u vrijednosti svoje nekretnine, a ukoliko se s time ne slaže omogućava mu se daljnji nastavak postupka ili ako se obje strane suglasne sa time, zamjena adekvatne nekretnine, što je bilo u prijašnjem prijedlogu zakonom. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. Imamo jednu repliku, zastupnik Ivan Pernar. Uvaženi kolega Salapić, zanimljivo izlaganje koje ste rekli, međutim, postoji jedna objektivna sumnja u vjerodostojnost države, zato jer još uvijek nisu obeštećeni vlasnici imovine koja je oduzeta u vrijeme komunizma. Znači, država radi novo izvlaštenje, a već ova stara izvlaštenja, nisu bila adekvatno kompenzirana, što će reći da je nepravda učinjena ljudima, da nepravda nije ispravljena, da ova vlast priprema novo oduzimanje privatnog vlasništva, a još nije izmirilo teret iz prošlosti i to je jedna bitna stvar. I time zapravo ova Vlada kao i vi zapravo pokazuje što misli o privatnom vlasništvu i na koji način se odnosi prema ljudima koji su bili u suštini opljačkani od prvo komunističke vlasti, a onda HDZ-ove koja je tu pljačku nastavila. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Pernar, problematika koju ste iznijeli, nema baš previše veze sa ovim konačnim tekstom zakona, istina je da postoje problemi. Ne slažem se sa vama da Vlada nekome uzima i otima vlasništvo, cilj ovog zakona je transparentnost. Vodili smo računa da je u skladu sa Ustavom RH, prvenstveno članku 50., a cilj je prvenstveno ubrzanje postupka, transparentnost postupka, a praksa je pokazala u dosadašnjim slučajevima, da 90% izvlaštenika dobije stvarnu tržišnu naknadu i to u što kraćem roku, a prije je to trajalo mjesecima, pa mogu reći godinama, tako da će ovaj konačni tekst prijedlog zakona ubrzati postupak, stvarno naplatiti naknadu novčanu vlasniku dakle izvlaštene nekretnine, osim ako on ne traži da mu država da adekvatnu drugu zamjensku nekretninu, a svi ostali problemi kojih ste se vi pozivali bit će predmet rješavanja Ministarstva pravosuđa i siguran sam da cilj Vlade nije otimanje imovine nikome, nego usklađivanje našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, prije svega u interesu građana RH svi, bez ikakvih izuzetaka.

proglašenju dana 20. lipnja Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve.

Ima li još netko? Ako nema, određujem stanku do 14,20.

Izvolite. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Tražio sam stanku u ime Kluba HNS-a da podsjetim vas i nas i hrvatsku javnost da je Hrvatski sabor na svojoj 12. sjednici u lipnju 2015. donio Odluku da 20. lipanj bude Dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve.

Temeljem te odluke bilo je dogovoreno i uobičajeno da na taj dan ako Hrvatski sabor zasjeda, a danas je zasjedao da krene sa minutom šutnje za Stjepana Radića i lipanjske žrtve. Hvala saborskom izaslanstvu na čelu s kolegom Borićem što je zajedno s nama Mirogoju položio cvijeće na njihove grobove, ali mislim da ta žrtva zaslužuje i molim vas da ustanemo i da minutom šutnje odamo počast Stjepanu Radiću i lipanjskim žrtvama. - Minuta šutnje. – - Neka im je vječna slava i hvala im! - Kolegice i kolege, kažem na današnji dan se ovaj zločin dogodio u Beogradskoj skupštini kada je Puniša Račić član Srpske radikalne stranke ustrijelio zastupnike HSS-a. Taj je događaj bio prekretnica u hrvatskoj povijesti atentat na Stjepana Radića bio je atentat na cijeli hrvatski narod. Najbrutalniji i najbarbarskiji zločin u povijesti Hrvata. To nikada ne smijemo zaboraviti. Ideologiju koju je ostavio njegujemo i danas. Ona je utemeljena na načelima slobode, društvene pravice i demokratičnosti koji mogu provoditi samo obrazovani građani. Na Radićevoj ideologiji temeljeni su programi svih hrvatskih političkih stranaka. Tih načela nikada se ne smijemo odreći. Stjepan Radić zalagao se za poštovanje i prava hrvatskog naroda. Dobrodošao bi nam i danas, kao i njegova poznata poruka izgovorena u Hrvatskom saboru 1918. godine „Ne srljajte kao guske u maglu“ kojim je proročanski predvidio u kakvim će se političkim okolnostima naći tada hrvatski narod. Ova kao i mnoge druge njegove rečenice bezvremenske su. Radić bi svima nama, a ne samo HSS-ovcima trebao biti jedan od glavnih uzora iz povijesti u izgradnji demokratskog društva i vrijednosti. Umjesto toga mi se bavimo nacionalizmima, svađamo se zbog Tita i Pavelića, dijelimo na partizane i ustaše i to u 21. stoljeću. Hrvatski opstanak isključivo ovisi o nama samima, o gospodarskom razvoju koji mora biti temeljen na najkvalitetnijem obrazovanju hrvatske mladosti. Sam Radić je rekao, „Što više škola to mane robova, što više znanja, to više imanja“ Usmjerimo se na izgradnju zdravije budućnosti, nikako vraćanje u prošlost. Krenimo svako od sebe jer samo jedan kutak svemira koji sigurno možemo učiniti boljim to smo mi sami. Budimo bolji za Radića, za sigurniju budućnost i pravedniju Hrvatsku. Treba nam daljnja izgradnja demokracije kao što je Radić rekao, treba da nam bude jasno da opstanak malih naroda kao što je naš, ovisi o njihovoj demokratičnosti, o njihovoj životnoj snazi uvjetovano stupnjem intenziteta njihovih demokratskog duha i da o tom stupnju ovise izgledi u budućnosti. Bojim se da smo mi krenuli, ne znamo gdje, ne znamo gdje srljamo i do kuda će nas ova vlast odvesti. Ovo čak nije ni vlast koju je birao narod jer vlast je danas i oporba. Oni su sami sebe izabrali. Završiti ću kao što je završio i Stjepan Radić svoj poznati govor: „Najstrašnija je stvar, najveći je grijeh i najveća politička pogreška svoj rođeni narod stavljati pred gotove činjenice, tj. voditi politiku po gospodarskoj, svojoj voljici, bez naroda i protiv naroda. Ako to ne vjerujete dao Bog svima poživjeti toliko, to neće biti dugo da vidite kako će hrvatski narod u svojoj republikanskoj i čovječanskoj svijesti vas otpuhnuti baš u času kada ćete misliti da se narod smirio a vi ste ga dobro zajahali.

Uvažene dame i gospodo, postoji jedna kategorija ljudi u Hrvatskoj koji su u biti marginalizirani i koje se za mišljenje ne pita. Radi se o maturantima. I ako odete na Google i napišete maturanti ogorčeni vidjeti ćete da postoje problemi sa državnom maturom koji nisu od ove godine. Znači doslovce svake godine se događaju ekscesi, svake godine se sa tom državnom maturom događaju problemi. Tih problema prije njenog uvođenja nije bilo, usudio bih se reći da su i učenici bili opušteniji a da su im sada, zahvaljujući toj državnoj maturi, pred njima zapravo jako, jako stresni životni trenutci. Oni se pripreme, nabiflaju na pamet, recimo iz hrvatskog jezika gradivo i treba biti ispit i odjedanput kažu dan prije e neće biti ispit, biti će odgođen. I sada što se događa? Događa se to da je velik dio gradiva štreberski, kažu oni zamišljen, odnosno da se radi doslovce o učenju na pamet podataka koje ćemo sutra, odnosno koje će oni već sutra zaboraviti. Iz toga razloga im nije svejedno da li ispit recimo danas ili za 2 tjedna, jer ako su se pripremali za danas, za 2 tjedna će već zaboraviti. I htio sam samo postaviti pitanje, koji je smisao učenja gradiva na pamet koje će biti zaboravljeno vez za mjesec dana. Znači oni se toga neće sjećati ako ih netko to pita. I naš obrazovni sustav nažalost stimulira, odnosno sugerira da je način za uspjeh u školi da se uči na pamet, ali od tog učenja na pamet i poslije repetiranja tog znanja nema ništa. To vam je papagajsko znanje.

I iz tog razloga predlažem da kako bi se izbjegla u buduće takva situacija gdje se učenike terorizira sa tim gradivom od strane državnih institucija koje to nestručno radi iz godine u godinu. Jer da je to jedna godina, jedan predmet dalo bi se razumjeti ali to je doslovce iz godine u godinu, iznova, novi stari isti problemi. Eto, pa predlažem da se državna matura ukine, da se vrati matura kako je bilo u doba do njenog uvođenja i da se taj veliki teret i pritisak sa učenik skine i makne jer će im biti životi lakši i imati će manje stresa a u biti neće ništa izgubiti.

mislim za one kojima je taj zakon itekako potreban a na nama je da ga donesemo na što bolji, kvalitetniji i najbrži mogući način. Obzirom da sam i dugo godina bio čelnik jedinice lokalne samouprave i gradonačelnik grada Pleternice, u mojoj Požeško-slavonskoj županiji ovaj zakon a siguran sam i u drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave se iščekuje već duži niz godina. Problem je u tome što godinama, evo obzirom da sam već i dugo godina u ovome Parlamentu, nastojao sam kroz sve moguće oblike preko ministara koji su obnašali ove dužnosti i u Ministarstvu pravosuđa utjecati i pomoći u njihovim razmišljanjima, međutim, nisam uspio u tome jer želio sam jednostavno na jedan način pokazati i dokazati svima onima koji pišu zakon da bi više trebali razumijevanja i prakse provesti upravo na terenu kako bi saznali sve one probleme koji se tiču ovoga Zakona o izvlaštenju, dakle prije svega mislim na jedinice lokalne, regionalne samouprave i sve one koji se bave bilo kakvim kapitalnim ulaganjima, ovaj zakon je toliko potreban donesti. I one izmjene koje su trebale uslijediti u proteklom vremenskom periodu koje nisu napravljene doista su donijele veliku štetu i jedan veliki zaostatak u razvoju, prije svega mislim gospodarstva. Naravno, ne možemo žaliti za onim što je prošlo, i ono što je iza nas ne trebamo se osvrtati nego jednostavno trebamo podići glavu i vidjeti kako i na koji način napraviti što bolje kako bi doista u gospodarskom smislu ovim zakonom i ovim izmjenama zakona učinili dobrobit za one koji žele investirati u Republici Hrvatskoj. Svi mi koji smo u sredinama, kažem obnašali određene dužnosti kao gradonačelnika, načelnika, župana, svjesni smo da upravo nedostatak ovoga zakona je usporio mnoga kapitalna ulaganja. Govorim to iz vlastitog iskustva, jer ono što smo željeli provesti u jednoj kratkoj proceduri ili kratkom vremenskom periodu, jednostavno nismo uspijevali. Stoga, ovaj zakon će pridonijeti da jednostavno sve kapitalne investicije odnosno zamisli pojedinih investitora bilo one na razini gradova, općina ili privatnih interesa budu ostvarivi u što kraćem vremenskom periodu. Zato se ne mogu načuditi da svi oni ljudi koji su dosad upravljali ministarstvima, bili ministri, jednostavno nisu saznali i prepoznali interes ovoga zakona. Oduvijek sam, a obzirom da dolazim iz gospodarskog nekog miljea, siguran sam da svi oni koji pripremaju zakone trebali bi u budućnosti više savjeta provesti na terenu i savjetovati se sa onim ljudima koji se svakodnevno susreću sa ovim problemima. Jer mi smo u proteklom vremenskom periodu imali da su ti isti, te iste procedure trajale ne mjesecima, nego godinama, pogotovo tamo gdje su se pojedini vlasnici određene ili kapitalne investicije ili zemljišta zainatili i jednostavno su sudskim putem ostvarivali svoja prava i u konačnici, nisu ostvarili ono što su željeli, nego se našao neki kompromis, ali izgubili smo jako puno vremena i zaustavili smo mnoge investicije koje su itekako neophodne za opstojnost ljudi na terenu svake općine, grada, a tako i županije. Naravno da ovim zakonom koji je u prvom čitanju prošao, uvidjeli smo da upravo taj zakon rješava sve ove probleme koje smo imali dosada i da bi upravo ovaj zakon trebao pospješiti svu onu problematiku koja je proistekla u ovome proteklom vremenu i daj Bože da što prije to zaboravimo da sa ovim novim zakonom koji se tiče svakoga ponaosob, da s njime donesemo prosperitet i budućnost kakvo jedinica lokalne, regionalne samouprave ali svakako prosperitet Republike Hrvatske. Ovaj zakon nam omogućuje da u jednom kratkom postupku, jednostavno sa svima onima koji imaju u vlasništvu ili zemljište ili određenu nekretninu, uz jedna zajednički dogovor, uz jednu poštenu cijenu, uz jedno plaćanje koje će se odvijati putem javnog procjenitelja koji se bavi tim poslom i siguran sam da ćemo u jednom kratkom vremenskom periodu postići zadovoljavajuću razinu i na jednoj i na drugoj strani. Svjedoci smo upravo danas da mnogi ljudi koji danas imaju određene nekretnine, na određenim trasama bave se špekulantskim poslovima, bave se time da jednostavno postavljaju svoje neke uvjete, određuju cijene po vlastitom nahođenju a da to istovremeno nisu i tržišne cijene. Zato svaki sudski procjenitelj će odrediti cijenu tom istome čovjeku koji je vlasnik određene nekretnine će se predočiti cijena, ako nije s njome zadovoljan, cijena će mu se odnosno iznos koji je procijenjen će mu se isplatiti na jedan poseban račun, a on ako je zadovoljan sa tim će to prihvatiti, ako nije zadovoljan, on će to potražiti nekim sudskim postupkom, dakle u jednom drugom postupku, ali s time da ne može kao prije zabranjivati da se određena kapitalna investicija ne ostvari ili ne daj Bože, da ju zaustavi. Ovaj novi zakon je upravo napisan u tome smislu da se određena osoba obešteti ali da radovi mogu biti nastavljeni, i da se kao što sam rekao, nezadovoljstvo određene osobe od onoga od kojeg je nekretnina izvlaštena, jednostavno potraži svoje zadovoljstvo na sudu ili nekim drugim pravnim postupkom. Sa ovim zakonom na ovaj način ćemo svakako omogućiti svim onim investitorima koji žele ulagati u Hrvatskoj, je to garancija da na jedan jednostavan, brz način možemo doći do ostvarenja želje a to je izgradnja bilo koje investicije i na bilo kojoj razini. Svakako ovaj zakon nam i daje mogućnost i ohrabrenje da sve one investicije koje su nam dosada stajale a svjedoci smo kažem u jedinicama lokalne, regionalne samouprave, da ćemo u kratkom vremenskom periodu sa ovakvim zakonom potaći mnoge investicije a upravo dolazim iz Požeško-slavonske županije, svjedoci smo kako gradimo, i trebamo graditi jednu veliku investiciju, a to je jedan nasip obrane od poplava, ali evo obzirom da imamo nekolicinu i velik broj parcela, jednostavno to dosada nismo bili u mogućnosti. Nismo bili u mogućnosti iz razloga što su se pojedini ljudi složili, no drugi se nisu složili sa određenom cijenom. Ovim zakonom ćemo omogućiti da izvlastimo sve one koji možda špekuliraju, ali istovremeno bi želio istaći još jedan problem. Mnoga naša javna državna poduzeća koje se bave kapitalnim investiranjem imaju različite aršine obeštećenja po kvadratu određenog zemljišta. Naravno da bi se tu svakako trebalo sa time pozabaviti i vidjet da upravo takvi investitori, recimo ne znam Plinacro, Hrvatske vode ili bilo koja druga poduzeća usklade svoje cijene za obeštećenje po kvadratu toga zemljišta. Jer dolaskom svakako pojedinačno od njih stvara se jedna nelagoda među ljudima jer jedni plaćaju ne znam 35 kuna po kvadratu, drugi plaćaju 20 kuna, treći plaćaju 7 kuna, 8 kuna. I naravno da su nam tu ljudi onda nezadovoljni jer nemamo ujednačen kriterij, a znamo i sami da takve velike cijene jedinice lokalne samouprave jednostavno nisu u mogućnosti to uplatiti. Stoga bih molio da isto tako povedemo računa u budućnosti da vidimo kako i na koji način ujednačiti te cijene, ali svakako cijene odrediti jednu normalnu, prosječnu cijenu sa kojom će ljudi biti zadovoljni. Jer još jednom naglašavam ovaj zakon donosi nam veliko ohrabrenje za sve one ljude koji žele u svojim sredinama graditi da osiguramo jednu transparentnost, da osiguramo jednu brzinu a siguran sam da nam ovaj zakon u potpunosti to i donosi. Hvala vama. Prva replika zastupnik Ante Babić. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Luciću, rekli ste da ste začuđeni što mnogi u izvršnoj vlasti nisu primijetili da je ovaj zakon itekako potreban i da ga je trebalo i nužno bilo donijeti što prije. Sjećam se da smo u periodu 2011. do 2015. godine govorili o ovome i potrebi donošenja ovoga zakona. Ovaj zakon je sigurno kao što ste rekli gospodarski i infrastrukturno životan za sve jedinice lokalne samouprave, područne i regionalne i siguran sam da od 556 općina i gradova u Republici Hrvatskoj gotovo da nema općine i grada koji se nisu susreli sa problemima izvlaštenja u svojim infrastrukturnim i gospodarskim projektima. Možda bi bilo dobro saznati od, možda od '93. godine do danas koliko su zapravo općine i gradovi izgubili upravo zbog toga što nisu mogli na adekvatan način izvršiti izvlaštenja. Bilo bi dobro saznati taj broj. S obzirom da ste radili u jedinici lokalne samouprave znate da u jednoj proračunskoj godini vrijeme brzo prođe i zapravo ta sredstva nestanu. Zato mi je drago i pozdravljam i ja donošenje ovog zakona.

Da kolega, upravo sam o tome govorio jer kažem bio sam 12 godina gradonačelnik jednog malog grada koji je u svojim željama i u ostvarenjima svih onih kapitalnih investicija jednostavno nije bio u mogućnosti to ostvariti. To su prevelike štete na tako manjim razinama, a da ne govorim šta su to veliki gradovi koji su se evo do sada borili sa tim problemom. Stari zakon je bio isto provediv, ali on je bio nedorečen. I šta je još problem? Taj stari zakon se mogao tumačiti na više načina, a mi smo svjedoci upravo da u Republici Hrvatskoj, a pogotovo kad govorimo o pravosuđu mi možemo tumačit zakon na šest ili ne znam koliko više načina. To nije dobro. I zato i ovo što sam govorio malo prije, ova cijena koja bi trebala biti nekako jedinstvena kad se tiče javnih državnih poduzeća ona mora biti usklađena, a ne da dođe jedna tvrtka nudi 25 kuna po kvadratu, druga dođe po 7. Kad ovaj dođe po 7 kaže ja neću, onaj je plaćao po 25. E to je isto nešto što ćemo morati u najskorije vrijeme zauzeti stav da ne bi upravo stvarali ovakve nelagode na terenu. Ali sa ovim zakonom smo učinili doista jednu transparentnost i jednu brzinu i ove cijene koje su i najniže danas recimo kod nas u kontinentalnom dijelu po 7 ili 10 kuna po kvadratu da ti za jedan hektar dobiješ 70 ili 100 tisuća kuna to nisu mali novci. E i tu treba naći, dakle za to jednu sredinu i onda ćemo biti još zadovoljniji i zakon će biti još provodljiviji. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Željko Lenart. Evo zahvaljujem potpredsjednice. Kolega Lucić, pa mislim lijepo ste vi to ispričali. No međutim, mene to podsjeća kao vraćanje u neka bivša vremena gdje će svatko moći odrediti što je javni interes. Što je to javni interes koji će čelnik jedinice lokalne samouprave reći. Svatko od njih može si sam smisliti što je javni interes i vrlo sklizak teren po tom pitanju. Kada investicija bude napravljena netko vam je platio novac i odredio koliko vrijedi vaša privatna imovina ili privatno zemljište završio i otišao za onaj dio kojeg vi smatrate da ste nepravedno nadoknađeni koliko traje u našem sudstvu? Beskrajno. I mislim da na taj način će biti oštećeni mnogi vlasnici zemljišta, nekretnina ili neke druge privatne imovine. Ja osobno imam puno loših iskustava upravo sa Plinacrom i sa takvim firmama koji uglavnom izađu iz trase sa kojima se vi morate godinama navlačiti da biste došli do pravedne naknade. I ako to niste sa njima uredili prije nego što su krenuli u izvođenje radova, nakon završetka radova vrlo teško je doći do pravedne naknade. Mislim da ovaj zakon bi trebalo još malo i doraditi i da ukoliko nismo do sad privukli investitore da nećemo ni ovom izmjenom zakona i ovim zakonom napraviti da investitori dođu u RH investirati.

Ne razumijem zašto bi bili određeni problemi, zašto mislite da nije u redu, zašto ne vjerovati sudskom procjenitelju, koji je sudski procjenitelj, ovlašteni sudski procjenitelj da procijeni koliko vaša imovina vrijedi, ne možete vi za vašu imovinu tražiti nešto što, tržišna cijena ne postoji. Ja sam svjestan da svatko svoje najviše cijeni, ali ako ćemo realno gledati, sudski procjenitelj će odrediti cijenu vašem zemljištu i zato upravo ovaj zakon vam i dozvoljava, ako ste nezadovoljni s tim potražite to na drugoj instanci, zadovoljstvo i dokažite i pokažite da vaše zemljište ima daleko veću vrijednost i da onda svojim ostvarenjem toga prava, te tražbine koju tražite ćete možda u konačnici i dobiti. Ako je nešto procijenjeno na 10, možda to ima i vrijednost 12, možda ćete upravo vi tim sudskim postupkom dokazati da je vaša cijena veća od ove procijenjene i opet ćete biti zadovoljni. Ali da tražite za nešto što košta 10, tražite 30, s tim se ne mogu složiti i takvi upravo špekulantski potezi su do sada onemogućavali ove kapitalne investicije. A gledajte, ako riješimo Zakon o izvlaštenju, ako riješimo neke druge sudske i pravne stvari i ako riješimo puno tu tih drugih još stvari koje nam danas priječe ostvarenju kapitalnih ostvarenja, onda sam siguran da će daleko i više biti kapitalnih investicija u Hrvatskoj. Sljedeća replika zastupnik Alen Prelec. Kolega Lucić, ja vas razumijem kao čelnik jedinice lokalne samouprave, vidim da ste govorili iz te perspektive. Apsolutno se slažem ali i sa kolegama koji govore da tu ima jako puno zloupotrebe. Ja znam puno jedinica lokalne samouprave i čelnika, gdje su radili ceste, plinovode, kanalizacije i nisu gledali da li je to privatno vlasništvo i bilo je izvlaštenje koje nije bilo pravilno. Mogu razumjeti i privatne vlasnike, jer znamo da je vlasništvo neotuđivo koji se žale zbog nepravedne cijene. Međutim, i ti privatnici i vlasnici više puta zaustavljaju investicije što evo i vi ste govorili i slažem se da više puta u jedinice lokalne samouprave nije došla investicija zbog jednostavno privatnih interesa. E sad tu, u tome svemu treba naći neku mjeru. Kako da investicije idu, kako da nam ceste budu izgrađene, a da opet to privatno vlasništvo ne bude neotuđivo. Ja imam primjera recimo u svojoj jedinici lokalne samouprave, a to je ono što više puta špekuliraju građani, jednostavno daju vlasništvu, zemlju daju u vlasništvu da im izgradimo ceste. I onda jasno kasnije se opet pozivaju na Zakon o izvlaštenju i traže da se ista ta cesta njima plati. Znači imamo različitih primjera u praksi i stvarno u tome svemu skupa treba naći mjeru, kako da radimo mi u jedinicama lokalne samouprave i ceste i plinovode i sve to skupa, a da naši građani ne budu na neki način oštećeni. Kolega, slažem se obzirom da evo imamo vjerojatno iskustva i saznanja šta je to voditi lokalnu samoupravu, ali ja ne vidim jednostavno da u ovome novome zakonu nećemo pronaći sve ono što nismo pronašli u prošlom zakonu. Ovdje je jasno rečeno, da će se odrediti tržišna vrijednost, da će vam biti isplaćeni novci, da će kapitalna investicija, bilo to cesta, bilo to bilo kakva druga investicija, uzet dio vaše privatne imovine. Jedan primjer samo u mojoj Požeško-slavonskoj županiji, u mojoj Pleternici, vi ste čuli i vidjeli ste da su kod nas bile velike poplave, 500 domaćinstava je uništeno i sada kada pored željezničke pruge treba proći jedan nasip koji će zaštiti sva ta naselja, koja će uzet određenu kvadraturu, ne velike površine, ljudi danas negoduju. Negoduju iz razloga što im nije, ne odgovara im adekvatna cijena i oni su vjerojatno u pravu, jer Hrvatske vode danas plaćaju 7 kuna, sutra … [[Govornik se ne razumije.]] dođe plaća 24 kune i to je ono što je veliki problem. I kada donesemo ovaj zakon morat ćemo se pozabaviti sa ovim otkupom upravo te tržišne vrijednosti, a ne da jedna tvrtka otkupljuje po jednoj cijeni, a druga po drugoj. Da je po 24 kune, ne bi bilo uopće problema, svi bi pristali, međutim ovdje su sada trenutno ti problemi, investicija stoji, ne daj Bože da gledamo svaki puta u nebo, hoće li biti prolom oblaka i da će ponovno 500 obitelji biti poplavljeno. E sad s ovim zakonom ćemo ubrzat stvar, ali evo ja i kao zastupnik koji dolazi iz Požeško-slavonske županije ću se truditi i na mjerodavnim mjestima tražiti upravo da ovakve tvrtke poput Plinacra, Hrvatskih voda, usuglasi cijenu i da to bude jedinstvena cijena, a ne da jedni imaju ovakvu, drugi onakvu, a sa ovim zakonom i sa tim cijenama će sigurno daleko biti svi zadovoljniji i mislim da ćemo daleko više moći investirati i da investicije neće stajat. Hvala lijepo. Kolega Lucić, činjenica je da dogovor kuću gradi i da kad postignemo dogovor da je to najbolje rješenje, međutim, u odnosu između javnog interesa i privatnog vlasništva, često nam se događa da tog dogovora jednostavno nema. Nema ga iz više razloga, a dio je možda i taj što i ne znamo kao vlasnici određenih nekretnina s njima upravljati, ne znamo iskoristiti neke mogućnosti, a onda smatramo da i opći interesa, to su uglavnom institucije ili općina i grad ili država, uvijek ima dovoljno novaca, da nam namire taj naš nekakav interes. I zaista nije lako postići pravedan ili kvalitetan odnos između javnog interesa i privatnog vlasništva koji je zaštićen i mislimo da je upravo odredba o institutu privremenog rješenja o izvlaštenju možda najbliži onom dijelu koji se može zvati pravedan. Znači dajemo mogućnost da se ostvari opći javni interes a da onaj tko smatra da je možda oštećen, ima pravo doći kroz određene postupke do onoga što on smatra da je tržišna vrijednost, a da se ne zaustavlja ono što nam je svima važno, a to je investicija. Mislim da je ovaj zakon iskorak, on zaista jeste iskorak i samo je pitanje možemo li ga mi sada kroz ovu saborsku raspravu eventualno nekakvim amandmanima malo dograditi da on zaista bude ono što svi želimo, a da bude najpravednije. Jer činjenica jest znači da postoji naknada, da postoji procjendbeni elaborat, da postoji … rješenje o izvlaštenju i možemo nastaviti postupak u traženju vlastite nekakve tržišne vrijednosti. Mislim da je postupak uredu i kažem, jasno je da RH konačno želi ubrzati mnoge procedure koje se tiču ulaganja, a na putu stoje onda ljudi, vlasništvo i sve ono što se ipak na jednoj strani mora štititi, ali i onaj opći interes koji nam je svima važan. Slažem se kolega Boriću. I jasno je da privatni interes ima svoju cijenu, ali istovremeno i taj privatni interes mora biti racionalan i on mora biti procijenjen sa jednom cijenom koja je prihvatljiva i za jednu stranu i za drugu stranu. Upravo sa ovakvim zakonom kojeg ćemo sigurno usvojiti i sve ove dobronamjerne replike kolega koje dolaze sa lijeve ili sa desne strane, trebamo kroz amandmane svoja mišljenja poslati i vidjeti šta je moguće doraditi odnosno kako ga napraviti što djelotvornijim. Još jednom ponavljam, svjedoci smo zakona kojeg smo imali u proteklim godinama, muku smo mučili, stajali smo sa investicijama, odbijali smo pojedine investitore jer nismo mogli reći ako je privatno vlasništvo kako možemo to na jedan jednostavan i brz način riješiti. I zbog toga ovaj zakon daje toliko prostora i toliko garancije budućim investitorima, ali svakako daje i prostor da onaj čovjek kojega se obeštećuje ako nije zadovoljan potraži sa čvrstim argumentima to i pravnim putem da postigne što veću cijenu što ja nemam ništa protiv. Ali još jednom ponavljam, cijene bi morale u Hrvatskoj biti jedinstvene i da sve tvrtke koje se bave ovakvim poslovima pogotovo na državnoj razini usuglase jedinstvenu cijenu i onda nećemo imati nikakvih problema i siguran sam da uz ovaj zakon i uz takve cijene će nam garancija biti da ćemo investicije moći provoditi bez ikakvih problema. I još jedna replika zastupnica Dragica Roščić. Zahvaljujem dopredsjedniče. Kolega evo jako mi je drago da vi koji dolazite iz lokalne samouprave da pričate o ovome problemu jer definicija javnog dobra je odnosno manipulacija definicije je jako nezgodna. I naravno kao što je gospodin Lenart rekao, imali smo u prošlosti puno lošijih slika, mi za vrijeme pauze nekako smo govorili o svim tim negativnim situacijama koje se mogu desiti kod izvlaštenja. Mi imamo ceste koje se koriste, koje mi smatramo nerazvrstanim cestama ali one nisu upisane i ono što općine imaju na njima je odgovornost da ih održavaju, da ih krpaju, da rade na njima osnovne popravke. Ali onog trenutka kada ih žele modernizirat, kada žele staviti nekakvu modernu rasvjetu proračuni i nisu tako izdašni, kada se žele javiti na financiranje iz europskih sredstava, pojavi se problem jer oni nisu vlasnici.

Oni se trebaju riješiti i ovo ubrzavanje postupka izvlaštenja i privremena rješenja to će djelomično riješiti i tako bi doista trebalo ići u tom smjeru, a otkloniti sve one negativne stvari koje ste vi spomenuli koje možda i nisu na razini zakonskih akata nego podzakonskih akata. Slažem se kolegice, upravo iskustvo mi govori obzirom da sam bio u jednoj našoj velikoj tvrci u nadzornom odboru kada se gradila autocesta A1, upravo se tamo pojavio veliki broj špekulanata koje su za svoje privatno imanje u kršu koji je faktički bio nedostupan tražili abnormalno velike cijene. I to je problem koji se pojavljuje onda i na jedinici lokalne samouprave također što to nije usklađeno. Nismo mi riješili sve probleme sa donošenjem ovog zakona, ali kada bi išli stepenicu po stepenicu, a morat ćemo da ovaj zakon bude doista provediv što brže. On je samim ovim donošenjem zakona već unaprijeđen u odnosu na prošli zakon. Ali ponavljam, da bi izbjegli špekulante moramo odrediti cijenu na razini RH kada se tiče o izvlaštenju i u tome slučaju ćemo postići zadovoljstvo i dat ćemo signal svima onima koji se misle baviti špekulantskim potezima da im to nije moguće, niti pravno, niti na bilo koji način s time da se postigne jedan realna cijena, da se ljude obešteti i na taj način ćemo postići zadovoljstvo obostrano. U ime kluba SDP-a zastupnik Peđa Grbin.

Poštovane kolegice i kolege. Prethodna rasprava kao i replika koje su uslijedile ukazale su na jednu veliku razinu nepoznavanja i nerazumijevanja instituta prava vlasništva u RH. A ono što je gore od toga pokazale su i na nerazumijevanje članka 50. stavka 1. Ustava RH koji govori o tome kada se nekome može oduzeti vlasništvo. Jer kada govorimo o Zakonu o izvlaštenju onda govorimo o situacijama u kojima država nekome oduzima pravo vlasništva. Oduzima mu nekretninu koju je primjerice stekao svojim radom. 20 godina je radio, svaki mjesec je odvajao novac sa strane da bi kupio nekakvu oranicu, država mu je oduzima. Ili mu oduzima djedovinu koja se iz generacije u generaciju prenosila u njegovoj obitelji. Ali činjenica je da u izvlaštenju i to vas molim kolegice i kolege da shvatite u izvlaštenju država intervenira u privatno vlasništvo i oduzima ga da bi ga dala nekom trećem. Nekada je to država, nekada je to državna agencija a nekada, jer je i to moguće se vlasništvo prenosi nekoj drugoj osobi privatnog prava, nekakvom trgovačkom društvu ili nešto slično koje gradi nešto što se smatra da je od većeg javnog interesa nego da Pero, Marko, Janko ili netko treći ostane vlasnik predmetne nekretnine. I zašto počinjem sa jednim ovakvim dociranjem u uvodu rasprave o Zakonu o izvlaštenju? Zato što ovaj prijedlog zakona ide protiv svega onoga što piše u Ustavu RH. I krenuti ću od početka, od onog što je najvažnije i od onog što ste vi uvelike hvalili. Poštovane kolegice i kolege, kada govorimo o izvlaštenju i pristupu izvlaštenju uvijek ćemo naći sukob privatnog vlasništva, interesa pojedinca i s druge strane javnog interesa da nešto bude napravljeno. Kada nalazimo rješenje za to, nikada, ali baš nikada ne smijemo dozvoliti da u potpunosti prevagne jedan od ta dva interesa, nikada. Ne smijemo u potpunosti zaštiti pravo pojedinca jer tada ne bi niti jedan projekt nikada realizirali, ali Boga mi ne smijemo niti u potpunosti stati na stranu države i omogućiti državi da sa privatnim vlasništvom čini što ju je volja.

Ponoviti ću još jednom, to mora biti potpuno jasno što vi činite, vi predlažete da se građankama i građanima RH može oduzeti pravo vlasništva privremenim rješenjem koje se može provoditi u zemljišnim knjigama prije nego što postane pravomoćno. A ti se poslije sudi. 5, 10 godina koga briga. E to ste ovdje predložili. I neću previše pogriješiti kada kažem da ovo što ste predložili graniči sa eksproprijacijom kakva se provodila za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Neću puno pogriješiti, dapače, biti ću u pravu. Mi smo 27 godina odmicali se od onoga što je bilo u socijalističkom sustavu i pristupa oduzimanju prava vlasništva koji je tada postojao. Tražili smo svoj put. Na početku '90.-ih išli smo prema potpunoj zaštiti pojedinca, naravno samo na papiru jer je u praksi to potpuno drugačije funkcioniralo. I 2014. godine došli smo do jednog rješenja koje je trebalo zadovoljiti i s jedne strane interes javnih tijela, interes javnosti, interes da se napravi nešto i s druge strane interes pojedinca. A to je bio institut privremenog stupanja u posjed nekretnine. Dakle i ovdje ali ne u svim slučajevima, samo ako se gradilo infrastrukturu, ili ako se u posebnom postupku dokazalo da se radi o takvom posebnom javnom interesu, moglo se stupiti u posjed nekretnine i prije nego što je postupak izvlaštenja bio okončan ali samo stupiti u posjed. Korisnik izvlaštenja nije stjecao pravo vlasništva nekretnine. Kada mi prodajete priču o tome da je za pristup europskim fondovima potrebno urediti pitanje prava vlasništva, moj odgovor je niste u pravu. Za pristup europskim fondovima nije potrebno urediti pitanje prava vlasništva. Za pristup europskim fondovima potrebno je urediti pitanje imovinsko pravnih odnosa. Jer imovinsko pravni odnosi u različitim državama članicama EU se reguliraju na različit način. Primjerice u Velikoj Britaniji jer stjecanje prava vlasništva više iznimka nego pravilo s obzirom na njihov sustav raspolaganja nekretninama. Što to znači? Da onaj koji je dobio nekakvu nekretninu u Velikoj Britaniji na razdoblju od 999 godina što kod njih nije neuobičajeno neće moći dobivati novac iz europskih fondova za njeno, ne znam, njenu energetsku obnovu ili nešto slično, ne gospodo. Za pristup europskim fondovima potrebno je urediti imovinsko pravne odnose a oni se u RH mogu urediti na više načina. Primjerice, za sve one koji poznaju pravo znaju da u našem Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima postoji primjerice institut prava građenja. I nekretnina, primjerice, recimo nekakva zgrada, bolnica ili tako dalje, može biti sagrađena na institutu prava građenja a da istovremeno vlasnik zemljišta netko potpuno 10.-ti. I naravno da i ja i sa tako određenim imovinsko pravnim odnosima imam pravo pristupa fondovima EU na potpuno isti način kao da sa i vlasnik nekretnine, na potpuno isti način. Međutim, vi koristite tu jednu koprenu, to jedno nerazumijevanje koje vlada prema europskim fondovima da bi rekli moramo steći pravo vlasništva, moramo ga steći odmah. I sada pazite što se onda desi. Vi ste korisniku izvlaštenja prenijeli moju nekretninu u vlasništvo na temelju privremenog rješenja, ja pokrenem postupak pred upravnim sudom i za 3 godine dobijem presudu koja kaže da sam ja u pravu. Ali avaj s obzirom da se gradila recimo ne znam škola, sportska dvorana ili tako nešto na mojoj nekretnini koja mi je sada vraćena u vlasništvo je upisana hipoteka u korist Zagrebačke banke koja je financirala gradnju te škole. Postoji nešto što se zove načelo povjerenja u zemljišne knjige, ne znam da li ste s njime upoznati, Zagrebačka banka primjerice ili neka druga, Raiffeisen itd., nastupala je sa povjerenjem u zemljišne knjige i ta hipoteka opstaje bez obzira što korisnik izvlaštenja više nije vlasnik nekretnine. Ja ne mogu uspjeti u svojem sporu protiv banke jer je ona svoje založno pravo stekla potpuno zakonito. Ja jedino što mogu je voditi postupak protiv korisnika izvlaštenja kako bih dobio naknadu štete koja mi je prouzročena nezakonitim postupanjem državne Poštovane kolegice i kolege, nemojte donositi ovakav zakon. Mi smo uputili amandman, vrlo je jednostavan. A obrazloženje je još jednostavnije. Potpuno je ustavno-pravno neprihvatljivo na temelju privremenog rješenja oduzimati pravo vlasništva i na takvo rješenje onemogućiti pravo na žalbu. I tu ću što se tiče privremenog rješenja stati. Međutim, to i nije jedini problem ovog zakona. Članak 11. mijenja se i glasi: „Za izvlaštenu nekretninu vlasniku pripada novčana naknada u visini tržišne vrijednosti nekretnine“ Odlično. Potpuno u skladu sa člankom 50. stavkom 1. Ustava koji kaže da se „vlasništvo može oduzeti, ali uz naknadu tržišne vrijednosti.“ Međutim onda dolazimo do problema. pazite, u Ustavu nema riječi „iznimno“ U zakon je ima. I stavak 2. kaže „iznimno od stavka 1. ovog članka, naknada za izvlaštenu nekretninu može biti odgovarajuća druga nekretnina itd.“ Poštovane kolegice i kolege, ovo bi bilo prihvatljivo ali samo pod jednim uvjetom. Da je u članku 11. i kasnije u članku 46. stoji da se za takvu zamjenu prethodno traži suglasnost vlasnika nekretnine. Ali toga ovdje nema. I to je zbog toga protivno članku 50. stavku 1. Ustava RH, koji ne poznaje iznimke u određivanju naknade koja se isplaćuje vlasniku za oduzeto pravo vlasništva. Nadalje, govorili ste o pitanju kako će se provoditi postupak vještačenja, kako će se provoditi postupak procijene vrijednosti nekretnine koja se oduzima. I da, tu ste u pravu. Postoji ogromna diskrepancija između različitih vještačenja i iznosa koji se dobivaju za te nekretnine. Vi ste tome pristupili sa aspekta tijela javne vlasti kao netko tko je bio dio izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave. Ja mogu reći da imam sreću da sam u svojoj karijeri i bio i dio izvršne vlasti kao član poglavarstva pa sam imao prilike sagledati kako postupak izvlaštenja izgleda sa te strane, ali istovremeno i kao odvjetnik sam imao prilike vidjeti kako postupak izvlaštenja izgleda i sa strane vlasnika nekretnine. Vlasnika nekretnine koji primjerice ima zemljište na trasi plinovoda. Na trasi plinovoda koji izlazi na kopnu na jedno od najatraktivnijih dijelova pulske obale gdje bi sutra, prekosutra vi mogli sagraditi kuću čija će se vrijednost procjenjivati u stotinama tisuća eura, ali vi tu kuću nikada neće sagraditi jer vam preko te trase ide plinovod i onda vam dođe vještačenje, koje je napravio korisnik izvlaštenja, koje je napravio vještak iz kontinentalne Hrvatske, koji nema apsolutno nikakvih saznanja o vrijednosti nekretnina u Istri i koji vam kaže da zemljište uz more u Istri, vrijedi manje od 20 eura. Manje od 20 eura. A porezna uprava uredno u svim susjednim nekretninama i kad procjenjuje porez, procjenjuje ga po stopi od 80, 100 ili 120 eura tako da ćete vi ovdje da ste takav ugovor sklopili sa mnom ili s vama ili s nekom trećom osobom bez obzira što ste stavili 20 eura, platiti porez kao da ste nekretninu prodali za 80 eura. Zato što će se to događati u situacijama koje su predviđene ovim zakonom gdje je tijelo javno vlasti vezano isključivo i jedino prijedlogom ili korisnika izvlaštenja ili vlasnika nekretnine oko toga kome će povjeriti vještačenja. I to je pogrešno jer će doći do svađe, doći će do sukoba, doći će do toga da izabrali ili osobu koju je predložio korisnik izvlaštenja ili osobu koju je predložio vlasnik, druga strana s time neće biti suglasna. I s čime ćemo onda završiti? Koji je rezultat toga? Produljavanje postupka. Dakle, poštovane kolegice i kolege, ja u potpunosti razumijem intenciju da se neke stvari koje su vezane uz izvlaštenje ubrzaju i ona je razumljiva ali kada govorimo o ubrzanju postupka, kojim se na takav način intervenira u vlasništvo, kao jedna od temeljnih prava koja pripadaju građanka i građanima RH, onda ubrzanje postupka ne može i ne smije biti jedini razlog kojim ćemo se voditi. Pogotovo ako na drugi pogled vidimo da to ubrzanje ustvari i nije tako kakvo ga predstavnici ministarstva odnosno sad teško je govoriti o kolegi s obzirom da je on tu od jučer, odnosno kako ga Vlada prikazuje. Klub zastupnika SDP-a ovaj zakon ne može podržati, ali ne samo da ga ne može podržati već ćemo najaviti ono što smo rekli prilikom prvog čitanja, protiv ovog prijedloga zakona ako bude izglasan, u ovom obliku, morat ćemo pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom RH. Hvala vam lijepo. U poslijepodnevnom djelu, deset replika, mislim da već lagano rekord. Dakle prva replika zastupnica Marija Jelkovac. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega, dakle vezano na vaše izlaganje ne bih se složila s vama da je ovako predloženo izvlaštenje neustavno obzirom na članak 50. stavak 1. Ustava kako ste i sami primijetili, u Ustavu piše u navedenom članku da je zakonom moguće u interesu RH ograničiti ili oduzeti vlasništvo uz naknadu tržišne vrijednosti što u ovom slučaju imamo na taj način upravo riješeno. Jer sam članak 36a. koji govori o donošenju privremenog rješenja o izvlaštenju govori da se to rješenje može donijeti tek nakon što se uplati procijenjeni iznos tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje. Što se tiče određivanja procjenitelja mogu reći da suprotno od vas smatram da se u stvari na ovako predloženi način ubrzava postupak iz razloga što evo, budući sama dolazim iz lokalne znam da je puno puta do sad upravo od strane vlasnika bilo primjedbi na procjene koje su izvršavali određeni vještaci. U ovom slučaju se vlasniku upravo omogućuje da se suglasi sa predloženim procjeniteljima. Na taj način se on kasnije u postupku ne može pozivati na to da nije zadovoljan, odnosno smanjuje mu se taj manevarski prostor. Jer je upravo on predložio vještaka nekretnine koja se procjenjuje. Ono što mogu reći smatram da je upravo smisao ovog zakona ono što vi opovrgavate, a svjedoci smo da upravo ne možemo se javljati na natječaje, na brojne natječaje za povlačenje sredstava iz fondova ako ne dokažemo pravo vlasništva.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana kolegice dakle ponovit ću još jednom. Ne morate dokazati pravo vlasništva već morate dokazati da imate riješene imovinsko-pravne odnose. Vi primjerice možete dobiti i novac iz EU fondova kada gradite kanalizaciju, primjerice ako ste utvrdili služnost na nekoj nekretnini što jako dobro znate s obzirom da dolazite iz lokalne samouprave. Dapače, za polaganje cijevi, kanalizacijskih cijevi u pravilu se institut prava vlasništva gotovo i ne koristi već se koristi institut služnosti, tzv. nepotpuno izvlaštenje itd. Međutim, vratit ću se trenutak unazad.

Ako već smatrate da na temelju privremenog rješenja o izvlaštenju mora biti moguće upis prava vlasništva, onda dopustite žalbu protiv takvog rješenja. Ako nećete dopustiti žalbu, onda takvo rješenje ne može biti temelj za upis prava vlasništva, nego samo ono što već postoji u zakonu, a to je stupanje u posjed prije okončanja postupka. Ogromna je razlika između stupanja u posjed i stjecanja prava vlasništva. Zahvaljujem dopredsjedniče, dopredsjednice ispričavam se. Kolega Grbin, znači vi se u svom prvom dijelu rasprave se osvrnuli kritički na privremeno rješenje i naglasili ste da za korištenje europskih fondova nije potrebno samo imati pravo vlasništva već je potrebno riješiti pravno imovinske odnose. Znači, spominjali ste da to mogu biti druga prava, pa vas ja pitam zar smatrate da se manje krši pravo vlasništva i da li je bolje ograničiti pravo vlasništva kao što ste vi spomenuli da u Velikoj Britaniji se daje ne znam nekakav posjed na korištenje 999 godina. Mislim da je najvažnije utvrditi je li taj javni interes dovoljno snažan da bi se ograničavalo uopće pravo vlasništva ili stjecalo pravo vlasništva od strane javnog tijela. Poštovana kolegice, dakle stjecanje prava vlasništva je samo jedan od način uređivanja imovinsko-pravnih odnosa koji omogućavaju nekome raspolaganje nekretninom. Jedan od načina je institut prava građenja. To je institut koji je Hrvatska preuzela iz austrijskog prava, a austrijsko pravo ga je osmislilo kako bi se na taj način mogle graditi prije svega građevine javne namjene. Što se tiče ovog što sam spomenuo Veliku Britaniju, to je bilo samo da pokažem da nisu svi pravni sustavi unutar EU isti i da pravo EU, odnosno pravo koje se tiče fondova EU ne tretira, odnosno ne može postavljati jedan isključivi zahtjev kao što se to u Hrvatskoj tvrdi, a to je da je vlasništvo preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova. Dao sam vam malo prije primjer kanalizacije.

Zašto? Međutim, vratimo se sad na ovo što ste vi govorili o privremenom rješenju o izvlaštenju. Bojim se da ste, odnosno bojim se da ne razumijete u potpunosti što je i kakav je ustavno-pravni značaj vlasništva. Vlasništvo je stvarno pravo koje nositelju daje gotovo apsolutnu mogućnost raspolaganja stvari. Ograničiti ga možemo isključivo i jedino u slučajevima koji su propisani Ustavom i zakonom. Ne možemo ga ograničiti na temelju privremenog rješenja na koje osoba neće imati pravo na žalbu. To nije prihvatljivo. Hvala poštovana dopredsjednice. Kolega Grbin, na žalost moram reći da više puta čelnici jedinica lokalne samouprave i pravnici se ne slažu. Mi svaki puta smo na različitim stranama, ali ovaj puta se moram složiti s vama da institut privremenog rješenja, nije rješenje. Ni za vlasnika zemlje, ni za čelnike jedinica lokalne samouprave o kojima govorim. Građevinske dozvole se ne mogu dobiti ako nismo riješili imovinske odnose, a imovinski odnosi se jasno mogu riješiti i pravom služnosti. Međutim, imam ja jedno drugo pitanje, a tu ću koristiti, evo državni tajnik me slušao, on je isto pravnik, a kolega i vi ste isto pravnik, a mislim da će koristiti mnogim čelnicima jedinica lokalne samouprave, to je kad radimo infrastrukturu na određenom području, odnosno na cestama koje su u uporabi već recimo 40, 50 godina. Jasno da nakon toga u novom Zakonu o cestama idemo u legalizaciju i izvlaštenje. Da li u tom slučaju vlasnik ima pravo na naknadu? Govorimo o tome da je cesta korištenja već 40 ili 50 godina. Da li ima pravo na naknadu ili jedinica lokalne samouprave ima pravo na izvlaštenje bez naknade? Evo mislim da bi to bilo jedno pitanje, evo i za državnog tajnika, ali i za vas kolega pravnik da vidimo i da pomognemo mnogim čelnicima jedinica lokalne samouprave. Poštovani kolega, prvo ovaj dio o kojem ste govorili, da, upravo to što ste rekli, nepotpuno izvlaštenja je isto jedan način na koji se rješava pitanje korištenja imovine, isto jedan način koji vam poslije omogućava korištenje sredstava iz europskih fondova, dakle teza da se mora steći vlasništvo ne drži vodu, što automatski dovodi u pitanje tezu da je potrebno donijeti, odnosno uvesti institut privremenog rješenja o izvlaštenju, kako bi se mogla povlačiti sredstva iz europskih fondova. Međutim, ovaj drugi dio koji ste spomenuli je jedno izuzetno kompleksno pitanje koji na žalost u RH, izuzetno učestalo. Problem je u tome da li je prilikom oduzimanja nekretnine tadašnje deposedacije koja se događala 60'-tih, 70'-tih, 80'-tih godina, osobi od koje je nekretnina oduzeta isplaćena naknada ili ne. Ukoliko naknada nije isplaćena, tada jedinica lokalne samouprave mora platiti naknadu, međutim ukoliko jedinica lokalne samouprave dokaže da je 50'-tih 60'-tih 70'-tih itd., a iznenadili bi se koliko te jedinice lokalne samouprave čuvaju takve potvrde i kako one iziđu van kada je potrebno, ukoliko dokažu da su tada isplatile naknadu osobi, naravno da u tom slučaju naknadu ne treba ponovno plaćati, ali morate razumjeti da se ovdje radi o situaciji gdje moramo štiti pravo pojedinca jer danas vodimo raspravo o tome kako će se urediti zakon a deposedacija baš nije išla toliko demokratskim putem.

Sljedeća replika, zastupnik Josip Borić. Kolega Grbin, ako sam dobro razumio vašu raspravu mi smo i do sada imali izvlaštenja i gotovo sva su, kad gledamo u širini u vašu raspravu gotovo bila na neki način ili nacionalizacija ili eksproprijacija i jednostavno smo radili nešto što u stvari se kosi sa odredbama Ustava, pa je to trajalo ili 10 godina, ili 3 godine ili 2 godine, a sad bi trebalo biti nešto brže, a s obzirom da ne postoji mogućnost žalbe, e onda baš kršimo to do kraja. Činjenica jest da ovdje imamo jedan način ili pokušaj da ubrzamo određene procedure, ali to se ne može uspoređivati s onim što smo imali valjda u onom vremenu nekada, jer želimo pružiti pravičnu tržišnu naknadu. Mislim da je to svima jasno i to zakon jasno propisuje. A pravična naknada mora osigurati da si ti zaštitio svoja osnovna prava kao pojedinac, svoja prava, znači koja si imao na toj nekretnini, to smo ti izjednačili sa naknadom, a s druge strane omogućiti da se društvo razvija na jedan pravedan, kvalitetan način. To jasno piše i u ovom zakonu i u njegovom obrazloženju. Jer jasno je zapisano da je institut privremenog rješenja zapravo autoritativni akt utemeljen u zakonu radi ostvarivanja javnog interesa. I taj interes mora biti nedvojbeno utvrđen. Znači ja se ne mogu kao čelnik općine sjetiti da je moj neki politički suparnik ima neku nekretninu pa ću mu se osvetiti i da mu je na neki način vlastitim temeljem moje nekakve želje. Ne. Ako želim graditi cestu, utvrdio sam javni interes, donio potrebne odluke, imam lokacijsku dozvolu, ona dokazuje da je taj interes tu, da postoji volja, da postoji sredstva i krećemo u postupak. Ako ćemo se dogovoriti lijepo, ne treba nam zakon. Možemo se lijepo dogovoriti i nastavljamo dalje.

Poštovani kolega, zamislite sebe kao vlasnika nekretnine i zamislite s druge strane tijelo javne vlasti pred koje dolazi, npr. hotelijer za kojeg je utvrđeno da je za otok Rab, javni i strateški interes da izgradi novi hotel. I taj hotelijer uzme 3 vještaka, ode pred ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, vi se ne složite sa ta 3 vještaka, predložite 3 druga vještaka. Međutim pazite, Ured državne uprave kaže ova tri vještaka koju je predložio hotelijer mi djeluju ozbiljnije, odabere jednog od njih i nakon toga jedan od njih kaže da je vrijednost vaše nekretnine na Otoku Rabu koja se nalazi blizu mora na kojem je predviđena gradnja hotela 30 eura po metru kvadratnom. Primjerice, ja vam to govorim poštovani kolega da ste slušali moju raspravu govorio sam vam o takvoj situaciji koja se dogodila u Puli, govorio sam o takvoj situaciji koja se dogodila na zemljištu u Puli gdje je došlo vještačenje da zemljište uz more vrijedi 30 eura, 220 kuna po metru kvadratnom. I sad s takvim vještačenjem, napravi se procjendbeni elaborat i na temelju toga, na temelju članka 36.a ovog zakona ja dobijem privremeno rješenje o izvlaštenju, knjižim se kao vlasnik vašeg zemljišta, gradim hotel, a vama poštovani kolega Boriću eno tamo Upravnog suda u Rijeci, odite tužite se. Evo ga, to je to. I pazite ne tužite se sa mnom kao hotelijerom nego tužite sa Uredom državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, a onda do sutra preksutra hipoteke upisane i sve ostalo. Jel to pravedno, jel to demokratska država? Ja mislim da nije. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Željko Lenart. Poštovana potpredsjednice, poštovane kolege. Evo kolega Grbin upravo vaša rasprava o ovom zakonu potvrđuje repliku koju sam imao kolegi Luciću o ovom zakonu koji u biti je pogodovanje krupnom kapitalu na uštrb malog čovjeka gdje će se odrediti nekakva cijena, evo kao što ste sada ispričali u ovom primjeru i gdje taj jadni mali čovjek deset godina će se moći tužiti, parničiti i neće doći do nikakvog rješenja. Iz osobnog iskustva imam slučaj da je ovlašteni sudski procjenitelj dva puta se korigirao u svojoj procjeni i nakon toga je investitor još za 50% se korigirao na sve to. Pa ja vas pitam što sve može i na koji način procijeniti sudski procjenitelj ovlašteni. Pitam vas i što znači Slavoncu kada mu uzmete njivu jer on samo ne materijalno vezan je za nju i emocionalno jer mu hrani familiju i proizvodi, stvara novu vrijednost, a s obzirom da je Slavonija i tako, tako prazna pa sada možemo uzeti tu zemlju i dat krupnom kapitalu, razlika između one države koja je uzimala na sličan način i ove što je onda postajala to narodna imovina, a u ovom slučaju će to postati imovina nekoga Nijemca, Engleza, Kineza ili ne znam čega, znači on će vrlo lako sa svojom investicijom moć doć jeftino do kvalitetnog zemljišta i nekakve investicije. S obzirom da zakone koje vi producirate svih ovih mjeseci koje idu na ruku krupnom kapitalu, da zadnjega ne sjetim samo, to je lex Agrokor pa i ovaj zakon nekako smrdi na to da se želi pogodovati ljudima koji imaju novaca na uštrb malog čovjeka koji polako odlazi iz ove države i sada mu treba uzeti i to zadnje što je, a to je njegova privatna imovina. Ustava. Odgovor na repliku. Sljedeća replika zastupnik Franjo Lucić. Ja sam doista začuđen pojedinim ovdje istupima populizma prema malom čovjeku, prema nepravdi koja će mu se događati. Pa zašto ste onda provodili zakone u proteklom vremenu i pogotovo vi koji naginjete toj lijevoj opciji, pa vi ste oduzimali prije zemlju seljacima i žitom po tavanima pa nemojte nama to danas prebacivat. Mi upravo želimo da ovakvim jednim zakonom pomognemo čovjeku da dobije realnu cijenu. Po izlaganju gospodina Peđe Grbina nije nijedna kapitalna investicija ostvariva u RH, ovo o čemu ste malo prije govorili i zato se reflektiram na upravo vaša kazivanja jer ono što ste vi govorili, nijednu investiciju nije moguće provesti u RH temeljem vašeg izlaganja kojeg ste imali ovdje ispred SDP-a. I zato se čudim što se služite populizmom, demagogijom, a sva usta su nam puna Hrvatske, kapitalnih ulaganja, stranih investitora, a na ovaj način jednostavno ih tjeramo i ne dozvolimo im da bilo šta rade u RH. Pa zar su za vas strane investicije dječji vrtići, škole, bolnice, ono što vaša djeca trebaju u vašoj sredini. Dičite se vašom školom u Puli i ja sam sretan i ponosan, a šta ste vi protiv da tamo nije moguće provesti izvlaštenje i da ne možete izgraditi takvu jednu bolnicu odnosno školu. Prema tome, prijetite se ustavnim tužbama, pa kolega Grbin vi ste u protekle četiri godine toliko zakona na silu donijeli da vam je Ustavni sud sve srušio. A HDZ i Vlada RH nije nijedan zakon donosila na silu i nije nam Ustavni sud ništa ukido. Prema tome nemojmo o ustavnim tužbama, imate veliko iskustvo i to negativno iskustvo sa ustavnim sudom. Hvala. Odgovor na repliku. Poštovani kolega Luciću, da se sada ne prebacujem tko je koliko puta gubio na Ustavnom sudu i koja je šteta zbog toga nastala, ja ću samo pogledati kolegu Silvana Hrelju i pitati ga da li se sjeća one odluke Ustavnog suda o mirovinama i obeštećenja koje se poslije godinama isplaćivalo na teret proračuna RH jer HDZ-ova vlada nije znala da se za neke stvari mora donijeti zakon, a ne uredba. No kolega Luciću vratimo se samo na trenutak i ja ću vam se sa jednim dijelom vašeg izlaganja složiti. Ja doista jesam populist, često hodam po Puli to je moj rodni grad i zbog toga doista za mene se može reći da sam populist. Ali kada govorimo o izvlaštenju nisam. Kada govorimo o izvlaštenju onda sam pravnik, to je moja profesija, od toga sam zarađivao za kruh, to je nešto što ću danas sutra kada se prestanem baviti ovim pozivom ponovno raditi i znam da postoji razlika između nekoliko pristupa izvlaštenja. Vi to ne razumijete, vi to ne razumijete i vi to ne možete razumjeti. Mislim da nemate kapacitet pogriješio sam, prihvaćam opomenu koju ću dobiti za ovo, vi naprosto nemate kapacitet da to razumijete. No poštovani kolega Luciću kada već govorimo o tome, ja nisam govorio da je izvlaštenje nedopušteno. Ja sam govorio samo o tome da u pravnom poretku demokratske i uređene države nije dopušteno oduzimati vlasništvo na temelju privremenog rješenja na kojeg nemate pravo na žalbu. Samo to. A što se tiče investicija koje nisu bile moguće za vrijeme, odnosno pardon, na temelju prošlih zakona i na temelju izvlaštenja kako je bilo do danas, ja ću vas samo pitati da li ste se možda kada provozali autocestom do Dalmacije? Pa ona je nastala na temelju izvlaštenja koje se provodilo zakonima koji su bili i do sada. Kako nije bilo investicija kolega Luciću? Kolega Lucić. Ja vas lijepo molim nemojte, nemojte komunicirati iz klupa, dakle imate svi prostora za replike, još jedanputa, na izlaganje gospodina Peđe Grbina je 10 replika, ja vas lijepo molim nemojte se prepucavati u klupama. Sljedeća replika zastupnik Tulio Demetlika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Grbin, ja doživljavam rad ovoga Sabora da donosimo zakone kvalitetne kako bi što brže, kvalitetnije, efikasnije rješavali one probleme koji se dešavaju na lokalnom nivou. Moram reći da jedinice lokalne samouprave su dugi niz godina upravo zbog nemogućnosti realizacije određenih projekta, kapitalnih od važnosti za javno dobro, nisu mogli realizirati upravo zbog lošeg zakona o izvlaštenju. Tako da ovaj zakon, ja ću se složiti sa vama možda nije idealan ali sigurno je korak dalje upravo u pomoći da se neki projekti brže rješavaju. Mene čudi vaša izjava jer ste rekli da ste i pravnik i odvjetnik, da ste bili u izvršnoj vlasti, ja vam isto govorim kao bivši čelnik jedne jedinice lokalne samouprave da prije nego šta se ide u određeno, ja ću reći izvlaštenje ili dovođenje … [[Govornik se ne razumije.]] određene čestice ili parcele. Kao što ste spomenuli da je plinovod morao izaći negdje iz mora na istarsku obalu, da je prostorni plan Istarske županije i te općine, tj. grada točno definirao lokaciju. I vi znate da općina Fažana budući da nije htjela da na njihovom području se izgradi i prihvatna stanica, da se je moralo mijenjati plan da bi se to izgradilo kasnije u Vodnjanu gdje je i samo poskupilo realizaciju projekata. Znači ja želim reći da složiti ću se s vama da možda institut privremenog rješenja nije najbolje rješenje ali kao pravnik koji pišete zakone, jer mi koji smo izvršne vlasti tražimo od vas pravnika, evo kolega isto iz SDP-a je rekao da obično čelnici i pravnici obično nikako ne idu zajedno jer kada pitate 3 pravnika, dobijete 3 različita mišljenja. Ali vaš zadatak je da upravo onda sa vašim prijedlogom date ispravke amandmane i da taj zakon bude još bolji i još kvalitetniji tako da se ja ne bih prepustio tom prepucavanju ljevice i desnice. Odgovor na repliku. Dakle, kolega Demetlika kucate na otvorena vrata. Ako ste gledali u zadnjih 20-ak minuta na stol, vidjeli ste da su došla 3 amandmana koja sam podnio a koja reguliraju upravo ovaj dio koji smatram protuustavnim a to je članak 10.-ti odnosno privremeno rješenje o izvlaštenju i članak 26. odnosno 27. koji reguliraju način određivanja naknade. Dakle činjenica da neki postupci izvlaštenja nisu bili provedeni je svakako na teret tijela koja su ih provodila. Ali činjenica je isto tako a sa time sam jako dobro upoznat da su brojne jedinice lokalne samouprave koristile izliku da je problem u izvlaštenju kako uopće ne bi pokretale postupke izgradnje infrastrukturnih objekata. Zašto? Jer jednostavno nisu za to bile spremne izdvojiti novac ili su smatrali da su im neki drugi projekti politički puno lukrativniji i u puno kraćem vremenskom razdoblju će donijeti političke poene. Dakle ne možemo kriviti, ne možemo kriviti samo zakon za to što jedinice lokalne samouprave nešto nisu provele. A ja sa popriličnom sigurnošću mogu reći da se i sa ne prošlim, ne prošlim nego i pretprošlim zakonom, onim koji nije imao na ovaj način regulirano privremeno stupanje u posjed kao što je imao Zakon iz 2014. moglo realizirati projekte kada se htjelo. Vi znate za jedan veliki projekt u Istri Kaštijun. Vi znate da se taj projekt realizirao na temelju starih zakona, znate da se realizirao zato što je sa strane onih koji su ga vodili postojala volja i želja i rad. Dakle kada se želi, može se.

Sljedeća replika, zastupnik Ivan Pernar. I ja se slažem kada je sustav takav da vi morate platiti obvezu poreznoj upravi onda se vaša imovina precjenjuje. Onda porezna uprava kaže da vrijedi više nego što bi vi objektivno mogli dobiti za nju. A kada vi tražite odštetu od države e onda porezna uprava umanjuje vrijednost vaše imovine. S time, koji je ključan detalj, da se na odluku porezne uprave, možete žaliti kome? I toj istoj poreznoj upravi a to ne vodi nikamo. Ali htio bih reći kolegi iz HDZ-a, on je rekao, iz Pleternice, on je rekao da su komunisti uzimali i ne znam žito s tavana itd. Ja ću se usuditi jednu stvar reći, komunisti su uzeli mojoj obitelji puno zemlje, jednu kuću su nam čak privremeno ajmo reći, oduzeli su nam posjed, međutim, komunisti su oduzimali onima koji su imali 4 kuće, koji su imali puno zemlje, a znači, a davali su ljudi koji su imali malo ili ništa, dok za razliku od komunista, HDZ radi jednu obrnutu, obratnu redistribuciju gdje oduzima poput onog Superhika u Alan Fordu sirotinji, a daje debelim guskama poput Hanžekovića i Todorića i sličnoj ekipi, to je razlika u oduzimanju nekada i danas.

Poštovani zastupniče Grbin, dok slušam vaše izlaganje, i ova izlaganja koja su bila prethodnih dana, stječem dojam da se ustvari kod svih zakona radi o jednom te istom principu, da se radi o jednom te istom rukopisu, a to je dakle načelo da se profit nadređuje interesima hrvatskih građana. Evo sličan slučaj imali smo i jučer kod izglasavanja odnosno odgode glasanja o Zakonu o koncesijama, tom prilikom su se građani organizirali i pobunili, ovog puta za sada još nisu stigli što ne znači da neće. Znači vi ste sami spomenuli da se u biti čak ovdje krši i Ustav i postavlja se doista pitanje kako je moguće da baš svaki zakon ide na štetu građana? A u korist dakle jedne nevidljive ruke koja je čini se iznad samog ovog visokog Doma, iznad Sabora, a to su dakle banke u stranome interesu, banke u stranome vlasništvu koje imaju očito takvu moć, da mogu putem jedne političke strukture slati u Sabor zakone koji prvenstveno naginju na jednu stranu. Isti slučaj imamo i sa Ovršnim zakonom, sa deložacijom građana, znači u svakom slučaju građani danas moraju živjeti u jednoj velikoj nesigurnosti, u jednoj velikoj neizvjesnosti, oni gube svoja bogatstva, a što je najgore od svega, ta bogatstva niti ne idu toliko onda u ruke same države koliko idu u ruke krupnoga kapitala. S obzirom na tu tendenciju, nije ni čudo da je Hrvatska i službeno predzadnja zemlja po životnom standardu u EU-u, a prema službenim izvješćima koje su upravo danas i objavljeni, i najkorumpiranija država EU-a. Poštovani kolega, znate kada će se pobuniti? Kada prvi građani počnu dobivati rješenja na temelju kojih im oduzimaju pravo vlasništva bilo nad njihovom djedovinom bilo nad onime što teškom mukom, uštedom, na neki drugi način, stekli.

Zahvaljujem se. Uvaženi kolega Grbin, ja sam i u prvom čitanju a i sad rekao da postoje opravdana potreba da se donese jedan novelirani moderni Zakon o izvlaštenju, puno toga u korist te teze je bilo rečeno da ne ponavljam, međutim i tada sam rekao da ovaj prijedlog ima dvije crne rupe koje nismo ni sad u ovom drugom čitanju, ispravili. Prva stvar, bez obzira da li se to kome sviđalo ili ne, ali privremenim rješenjem se ne može trajno uzeti vlasništvo. To su osnovni principi, vlasničko-pravnih odnosa. I tu stvar je trebalo poslije prvog čitanja korigirati i to privremeno rješenje nazvati drugačije. Privremeno se ne može oduzeti privatna imovina, privatno vlasništvo. Zadiremo u najsvetiju stvar koja se zove privatno vlasništvo. Zašto? Inicijativa je na strani investitora, njemu je potreban elaborat, mišljenje ministarstva koje će imenovati 3 vještaka i rok od 8 dana da se suprotna strana izjasni da li prihvaća ta imena kao vještake koji procjenjuju vrijednost njegove imovine. Kako da se on u roku od 8 dana očituje o vještacima koji procjenjuju njegovu životnu imovinu? Dakle, to daje prostora za manipuliranje. I drugo, iza toga se onda taj investitor uknjiži kao punopravni vlasnik imovine tog čovjeka, a on se nema pravo na to žaliti. Nema se pravo žaliti niti na uvođenje investitora u njegov posjed. To stvarno-pravni odnosi i postulati ne poznaju. Ni u teoriji ni u praksi. Zato sam i tad upozorio i sad vas podržavam u toj cijeloj vašoj diskusiji, te dvije stvari smo trebali formalno-pravno i novo-tehnički i suštinski drugačije uraditi i ovaj zakon bi bio potpuno prihvatljiv. Ovako ostaje sumnja i otvoreno pitanje i otvoreni prostor da se u određenim situacijama može u određenim faza toga postupka manipulirati. Poštovani kolega Horvat, kada je bilo prvo čitanje zakona, govorio sam netom iza vas, vi ste govorili u ime kluba svoje stranke i sada ću reći ono što sam rekao i tada da sam se uvelike slagao sa vašom diskusijom jer ste ukazali na čitav niz problema koji ovaj zakon donosi. Primjerice, članak 27. je u prvom čitanju bio daleko gori nego što je sada zato što tamo nije čak niti postojala ova mogućnost da vlasnik da prijedlog svojih procjenitelja i vještaka već ako bi se on usprotivio, tijelo javne vlasti je procjenitelja biralo isključivo i jedino između one trojice koje je predložio korisnik izvlaštenja. To je u ovom slučaju popravljeno, ali problemi koji egzistiraju sa zakonom, oni suštinski problemi, nisu otklonjeni i bojim se da će posljedice ovog zakona biti drastično povećanje postupaka koji se vode pred upravnim sudovima, a drastično povećanje postupaka koji se vode pred upravnim sudovima značit će otezanje situacije u kojima ljudi dobivaju pravdu za svoj spor. Meni je to potpuno neprihvatljivo. Društveni trošak toga je daleko veći nego da se išlo sa nekim manjim korekcijama u postojeći zakon i to u onim dijelovima gdje se iz prakse pokazalo da nešto ne funkcionira. Ovdje što smo napravili?

Iscrpili smo sve replike i prijavljene za raspravu. Zaključujem raspravu po ovoj točki. Predlagatelj kaže da nema završno izlaganje.

Oružane RH sudjeluju u operacijama i aktivnostima u inozemstvu iz nekoliko međusobno povezanih razloga. Visoka je vrijednost sudjelovanja naših pripadnika s pripadnicima naših saveznika i partnera. Tim sudjelovanjem promičemo interoperabilnost, sudjelovanje u obuci i vježbama koje će biti težišne aktivnosti ojačane prednje prisutnosti omogućit će podizanje razine interoperabilnosti s drugim saveznicima. Zatim povećanja sposobnosti zajedničkim djelovanjem sa drugim saveznicima, našim pripadnicima bit će dostupne nove tehnologije, metode, procedure, a razmjene iskustava, znanja, vještina u takvom okružju omogućit će da se sposobnosti koje smo se obavezali dostići razvijaju značajnije, brže nego da izolirano radimo na njima. Zatim solidarnost, predanost i vjerodostojnost kao jedno od temeljnih vrijednosti na osnovi koje je donesena Odluka o ojačanoj prednjoj prisutnosti bila je solidarnost. Solidarnost može imati neočekivan pozitivan učinak kao što je primjerice djelovanje naših kanadera u Izraelu otvorilo vrata višestruko korisnoj suradnji s državom Izrael, a zasigurno je imalo i pozitivan učinak na stajališta našeg najvećeg strateškog partnera Sudjelovanjem u ojačanoj prednjoj prisutnosti dokazujemo i da smo vjerodostojna članica saveza, jer je i RH podržala tu odluku. Predano zajedničkim ciljevima saveza može imati važnu ulogu u slučaju neposredne ugroze naše zemlje. Predanost partnerima i saveznicima ima važnu ulogu u bilateralnoj ili multilateralnoj obrambenoj suradnji. Bez tog doprinosa bilo bi teže ili nemoguće realizirati projekte poput Kajova, helikoptera ili MRAP-ova. Svaki dodatan doprinos može bitno smanjiti troškove nabave novog višenamjenskog borbenog zrakoplova ili omogućiti druge projekte koji će značajno povećati obrambene sposobnosti naših snaga. Ovo znači veću sigurnost za naše građane ali i povoljniju gospodarsku situaciju. Zatim dostupnost i dijeljenje obavještajnih podataka, obzirom na prirodu današnjih sigurnosnih ugroza, prvenstveno kada je pitanju terorizam, obavještajni podaci u preventivi i u djelovanju protiv mreža imaju presudnu ulogu. Praksa pokazuje da se obavještajni podaci dijele prioritetno, a nekada isključivo samo s pouzdanim i vjerodostojnim partnerima. Ne smijemo zaboraviti da je naša zemlja u neposrednom dodiru sa djelovanjem sva 3 R i radikalnim snagama i izbjeglicama, a da kao turistička destinacija možemo biti primarni cilj ili kolateralna žrtva, ako je primarni cilj skupina turista koji dolaze iz neke određene zemlje s nesagledivim posljedicama o sigurnost naših građana i gospodarstva. Pristup obavještajnim podacima može imati ključnu ulogu, otkrivanje ugroze i preventivi ili ograničavanju štete eventualno nastalog događaja. Također tim sudjelovanjem izgrađujemo hrvatski status i stječemo utjecaj koji imamo mogućnost oblikovati politike tih organizacija, kao na pitanjima operacija, tako i na drugim pitanjima od hrvatskog nacionalnog interesa. RH se razmatrajući svoje sudjelovanje u aktivnostima ojačanje prednje prisutnosti u Poljskoj, Litvi, primarno rukovodila percepcijom ugroženosti naših saveznika na istočnom krilu NATO-a. Našim saveznicima želimo pokazati našu privrženost zajedničkoj obrani i sigurnosti, upravo onako kako i mi očekujemo da naši saveznici reagiraju na našu procjenu kada bi se za to ukazala potreba. Raspoređivanje snaga, ograničene veličine poput borbenih skupina u 3 Baltičke zemlje i u Poljskoj ne može predstavljati prijetnju nikome. Isto je izraz solidarnosti i snažna poruka zajedništva i jedinstva država NATO-a. Sudjelovanje u sklopu ojačane prednje prisutnosti, komplementarnoj s ambicijom RH u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti, te bitno pridonosi daljnjoj izgradnji političkog i vojnog kredibiliteta RH unutar NATO-a. Naglašavamo kako je ovo minudorska aktivnost gdje će se naše snage uvježbavati s ostalima partnerskim i savezničkim snagama, jačajući time svoju interoperabilnost, te sposobnost oružanih snaga RH za odgovor na sigurnosne ugroze.

RH kao dio međunarodne zajednice, članice EU, NATO-a, ne može ignorirati terorističke napade na naše prijatelje i saveznike s kojima dijelimo vrijednosti i demokratska načela.

Sudjelovanjem operaciji SOPHIJA, RH se uključuje u napor EU, na suzbijanju ilegalnih migracija na području Mediterana. Glavni cilj operacije je borba protiv krijumčara ljudi na otvorenom moru. Dopunjen je i širim pristupom problemu ilegalnih migracija, te su dodatni ciljevi operacije postali obuka Libijske obalne straže i doprinos provedbi embarga na oružje uz obalu Libije. Sudjelovanjem operaciji SOPHIJA, Hrvatska daje svoj doprinos daljnjim razvoju i zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU, te razvoju i sposobnost EU, za upravljanje krizama. Financijska sredstva za provedbu predloženih odluka osigurana su u državnom proračunu RH, na razdjelu Ministarstva obale. Poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru, uzimajući u obzir sve navedene razloge sudjelovanja u ovim operacijama i aktivnostima predlažem da poduprete donošenje ovih odluka. Vi ćete odlučiti hoćete li odgovarati svaku repliku za sebe ili ćete nakon svih 5 replika odgovoriti na sve zajedno. Prva replika je zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi ministre, evo slušamo statistička izvješća kako Hrvatska ima vrlo slabi izvoz gospodarskih aktivnosti svojih proizvoda, ali zato imamo pojačani izvoz hrvatskih vojnika. Po tome smo čini se nadmašili sve članice EU, jer mi kao što ste sami napisali mala zemlja, imamo vojske da šaljemo čak u 4 države, pa evo ide hrvatska vojska u Litvu, ide u Poljsku, ide u Irak, Libiju, ja bi vas htio pitati, temeljem kojih pokazatelja se vi smatrate Rusiju za nacionalnu opasnost Hrvatskoj, s obzirom na to na činjenicu da Rusija nigdje ne gradi vojne baze, posebno ne u blizini Hrvatske i da je Rusija ove godine smanjila izdvajanje za vojni proračun. Znači ona smanjuje novce za naoružavanje, a mi po ne znam koji puta u hrvatskoj povijesti šaljemo hrvatske vojnike u opasnost prema Rusiji, kao da nismo naučili kroz povijest da jednostavno takva politika za Hrvatsku ni na koji način nije donijela dobrobit. Mi smatramo u Živom zidu da općenito hrvatski vojnici nemaju šta raditi izvan Hrvatske, a u ovakvoj jednoj akciji koja nema nikakvoga opravdanja po svim statističkim pokazateljima, naime upravo Amerika širi vojne baze, upravo Amerika povećava izdvajanje za proračun i podržava terorističke skupine znači smatramo da bi hrvatski interes trebao biti da hrvatski vojnik bude na hrvatskoj zemlji. Hvala lijepo. Poštovani kolega zastupniče Bunjac. Ja želim još jednom kazati da je Hrvatski vojnik brend prepoznat i od strane svog naroda i od strane saveznika kao profesionalan i sav ovaj cijeli angažman, naše normalno primarna, ključna zadaća je sigurnost, stabilnost u Hrvatskoj. I vidite da Hrvatska vojska u kontinuitetu od Domovinskog rata pa i kroz aktivnosti da je uvijek u spremnosti izvršiti sve svoje zadaće. Vidjeli ste sada i oko pomoći civilnim institucijama da smo uvije tu spremni, pa evo zadnje i oko ovih svih požara, odraditi najbolje svoju zadaću. I to nam je fokus i tu smo maksimalno angažirani. Također osim toga imamo i odgovornost mi smo članica NATO-a, članica smo EU, želimo doprinositi miru, sigurnosti i stabilnosti, želimo se solidarizirati. I u ovom slučaju to je naša jedna odgovornost, jedna pomoć u ovom slučaju jedna rotacija u Litvi, samo jedna rotacija, također jedan poziv Poljske da žele također vidjeti hrvatske vojnike u Poljskoj i želimo i na taj način također reagirati i prema Poljskoj. Ove dvije misije to je po jedan časnik, tako da to nisu neki veliki angažmani. Još jednom, to nije usmjereno protiv nikoga, ni protiv Rusije.

Vi ste rekli da Hrvatska odnosno zapadne zemlje pokazuju ovom akcijom svoju vjerodostojnost. Pa evo ja bih vas htio pitati gdje je ta vjerodostojnost kada znate da je upravo Amerika dovela talibane na vlast u Afganistanu, znači podržavala je terorističke grupe. I što se dogodilo? Nakon što su maknuli sekularnu vlast u Afganistanu onda su rekli e nećemo mi tu stati, idemo dalje, idemo u Irak. I onda su u Iraku što napravili?

Znači prije američke invazije u Irak ISIL-a gospodo iz MORH-a nije bilo. I onda što Amerika radi? opet istu stvar, Moammar Gaddafi Libija, sekularna vlast, što kaže NATO, idemo bombardirat Libiju idemo opet srušiti sekularnu vlast i opet tko se pojavljuje, ha opet teroristi ko drugi. I ti teroristi u Bengaziu obezglavljuju američkog veleposlanika Christophera Stevensa, zamislite to. I znači zemlja po zemlja, teroristi dolaze na vlast, uz čiju pomoć, uz čiju podršku, tko im asistira, tko ih financira, tko ih naoružava? Pa američki dužnosnici su rekli sami mi smo naoružali, mi smo financirali ISIL. Američki dužnosnici to priznaju kao i nekad talibane. A znate zašto? Zato jer koriste teroriste kao korisne idiote za svrgavanje režima koji im ne odgovaraju. Znači Amerika nije protiv terorizma nego ga podržava onda kada odgovara njihovim geopolitičkim interesima. Sljedeća replika zastupnik Saša Đujić. Poštovani gospodine ministre. Ovako, nekoliko stvari, ja prvo mislim da mi nismo osigurali sredstva u proračunu iako vi tvrdite jer to nije nigdje vidljivo, to je prvo. Drugo, zanima me negdje u srpnju prošle godine mi se čini, vi ste bili zastupnik u ovom Saboru, a Hrvatska vojska može napuštati hrvatske granice jedino odlukom ovog Doma i odlukom Hrvatskog sabora i zato mi danas ovdje raspravljamo o tome i vi ste počeli svoju raspravu, evo pred vama je danas ovdje prijedlog. Kako ste se vi prošle godine kao zastupnik u Hrvatskom saboru osjećali kada ste u novinama pročitali da će Hrvatska sudjelovati u ovim misijama, kao gotovo donesenu odluku koji je najavio tada glavni tajnik NATO-a odnosno prvo ministar Kovač, kao gotovu stvar gdje se ovdje nas u biti ništa ne pita. Drugo, ja mislim da do 200 vojnika za sudjelovanje u Litvi je malo preveliki broj za Hrvatsku i da mi svakako trebamo sa svojim partnerima sudjelovati i upravo na solidarnoj i simboličnoj razini kao što ste vi i rekli, a to sigurno nije 200 vojnika jer i puno jače, vojno jače zemlje od Hrvatske ne sudjeluju u tolikom broju. I zato bi vas molio da mi sada ovdje kažete jel piše budući da piše do 200 vojnika koliki je taj broj točan? Jel to 200 vojnika jel to 199, jel to 50, jel to 40 odnosno da li smo i u toj misiji mogli sudjelovati na simboličkoj razini sa 3, 4 vojnika kao i u ovim drugim misijama? Da li je ta misija u Litvi stvarno nužna i neophodna za Hrvatsku državu ili je to samo ispunjavanje nekih želja naših čelnika koji se očito žele dodvoriti nekim jačim zemljama članicama NATO-a? Ministre, izvolite odgovor. Uvaženi zastupniče Đujić. U odnosu na vaše pitanje što se tiče kada sam bio, bio sam saborski zastupnik i evo danas sam u poziciji ministra služim svojoj Hrvatskoj koliko mogu na najbolji mogući način. A što se tiče cijele procedure znači 2016. godine takva je procedura u okviru NATO-a, mi smo na tom sastanku, nisam bio, ljudi su bili iz naše države kao i predsjednica, premijer, tko već na tim sastancima, mi smo tada deklarirali da želimo sudjelovati. Znači našu spremnost da kao jedna članica NATO-a da želimo sudjelovati sa snagama. Znači prije mene. Znači dok nisam bio. I sada ide, znači procedura, demokratska procedura koja se događa kroz Vladu, Vlada je dala sada prijedlog i sada znači vi, svi skupa, saborski zastupnici i zastupnice imate odgovornost u raspravi, odnosno na donošenje te odluke ili ne donošenje te odluke, što se tiče našeg angažmana u Litvi. Tako da je tu sada znači sustav i to je ta procedura, Sabor je taj koji donosi tu odluku, odnosno svi skupa. Mi smatramo da je ta aktivnost bitna za nas, za Hrvatsku vojsku. Zašto? Pa upravo zbog toga osim fokusa na Hrvatsku, sigurnost i mir nama te aktivnosti pomažu u varijanti interoperabilnosti, zajedničkih vježbi da vidimo procese, organizacije, tu smo sa svim drugim vojskama, također, tako da na taj način možemo još bolje i kvalitetnije razvijati Hrvatsku vojsku. Stavili smo do 200, koliko će biti zavisno u Litvi od vodeće nacije. Znači u ovom slučaju to je Njemačka, hoće li biti 200, hoće biti 150, hoće biti 130, hoće biti, vidjeti ćemo, voditi ćemo računa da opet to bude što manje a da opet odradimo tu svu zadaću i financijska sredstva su osigurana. Sljedeća replika, zastupnica Ines Strenja-Linić. Poštovani ministre, ja ću vam samo pročitati jednu izjavu a prije toga jednog pukovnika. Ali htjela bih reći da od ukupno 4 multinacionalne borbene skupine, znači raspoređene u okviru prednje prisutnosti NATO-a u SAD, pod SAD-om, znači u Poljskoj koje će biti smještene biti će 900 vojnika američkih, 150 Velike Britanije i 120 Rumunjskih i sve to u sklopu 15.-te mehanizirane brigade, kao što znate oružanih snaga Republike Poljske.

Pa mislim svaka, uvažena zastupnice gospođo Linić, svaka aktivnost vojske je rizik, pa bilo koja aktivnost koju vojska radi, da li kući, da li vani, misija je rizik. Evo i u Afganistanu kada su donesli odluku 13 godina, hvala dragom Bogu, to je rizik. Nije do sada, ono. I molimo se dragom Bogu, činimo sve najbolje da se to ne dogodi. Što se tiče Poljske, Poljske, također ta misija je u varijanti mira, naš doprinos, solidarnost sa poljskim narodom i mi u toj misiji sudjelujemo, odnosno iskazali smo spremnost, mislim da je ta misija tu je i Poljska, tu je SAD, tu je Velika Britanija i tu smo stavili mogućnost do 90, znači vojnika, može biti 70, može biti 60, može 50, sada smo u razgovorima sa vodećom nacijom, u ovom slučaju to su SAD, Poljska, da vidimo kako najbolje. Još jednom kažem, to nije usmjereno protiv nikoga, mi smo tu, zajedno vježbamo u okviru saveza, Hrvatska je odlučila da želi biti članica saveza, NATO saveza i u toj varijanti moramo i preuzimati određene odgovornosti. Evo već jedna Slovenija, Slovenija je već prije nas otišla. Oni su već prije nas, mi tek idemo krajem godine. Ako i Slovenci koji su isto članice NATO-a i ako i drugi to rade ne vidim razloga da to kažem ne radimo ni mi iz pozicije odgovornosti i sigurnosti građenja mira na ovim prostorima. Vidimo da mir nije samo u okviru granica nego moramo na neki način biti solidarni i sa drugim narodima. Ako sutra nama treba, vjerujem da bi i drugi prema nama također iskazali solidarnost. Hvala vam lijepo. I još jedna replika zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Poštovani gospodine ministre, hvala vam što ste nam predstavili evo nakon i odbora ovdje u plenumu pitanje odlaska Oružanih snaga u inozemstvo. Kao i na odboru ja ću ponoviti i ovdje jednu stvar, iz svog resora ministra obrane vrlo ste nam plastično objasnili prednosti odlaska Oružanih snaga u misije koje tražite i operacije koje tražite. Bilo da se radi o daljnjoj vojno, vojnoj i obrambenoj suradnji sa našim saveznicima, prvenstveno SAD-om, Njemačkom, Poljskom, Litvom, bilo da se radi o interoperabilnosti među Oružanim snagama. Dakle sve one stvari koje iz vaše perspektive izgledaju dobro a moram priznati i iz moje. No ovo pitanje slanje Oružanih snaga preko granica RH je par excellence vanjsko političko pitanje. I ustvari vanjskopolitički odnosi i kako, posljedice i kako one utječu na odnose sa drugim državama su ključne u donošenju odluke da li ćemo naše Oružane snage pustiti preko granice ili ne. Stoga vas molim da predsjedniku Vlade prenesete da saborski zastupnici traže da sljedećeg puta kada bude tema dnevnog reda slanje u mirovne operacije naših vojnika da dođe i ministrica vanjskih poslova, potpredsjednica Vlade kako bi mogli i tu dimenziju raspraviti. Jer mi smo svjesni toga da će ovaj odlazak hrvatskih Oružanih snaga unaprijediti odnose sa našim saveznicima u NATO-u. Ali volio bih raspraviti sa ministricom vanjskih poslova kako će on utjecati na odnose sa Rusijom, sa jednim velikim globalnim igračem, sa jednom državom koja de facto drži ako ne ključ a onda poprilični utjecaj na rješavanje krupnih kriza u Hrvatskoj kao što je recimo Agrokor kriza i Sberbank koja je državna banka Rusije. Znamo također da neke susjedne zemlje kupuju vrlo sofisticirane oružane sustave od Rusije a da Rusija ima također izražen interes za područje jugoistočne Europe. Kako će se ovakva situacija slanja naših Oružanih snaga odraziti na odnose sa Rusijom? Pa evo, ja se zahvaljujem na pitanju i na komentaru uvaženom kolegi saborskom zastupniku Klisoviću. Ja sam već rekao kako ide procedura, znači po toj proceduri mi smo koristili svu demokratsku proceduru koju imamo u Hrvatskoj, tako da kad smo na NATO summitu objavili našu spremnost, iza toga mi smo imali sastanak i Vijeća za obranu. Vi znate članovi Vijeća za obranu je Predsjednica Republike, premijer, ministar vanjskih poslova, ministar obrane, predsjednik saborskog Odbora za obranu, znači iz oporbene stranke gospodin Igor Dragovan, zajedno smo razmatrali sve ostalo što to sve znači za Oružane snage s druge strane i ovaj dio vanjsko-političkih aktivnosti i nakon svih tih rasprava, jednoglasno na Vijeću za obranu su smatrali jednoglasno, znači uključujući sve da je to dobro za Oružane snage, za razvoj Oružanih snaga i da mi možemo i da dajemo prijedlog i onda je taj, iza toga, preko Vlade, evo sada je došlo do vas, saborskih zastupnika.

Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, dozvolite da u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, iznesem naše stajalište vezano uz ove odluke o upućivanju hrvatskih Oružanih snaga u vojne misije izvan RH, neke vezane uz odluke NATO saveza i neke vezane uz operacije EU-a. RH je članica NATO-a, i u tom svojstvu preuzima obveze koje su dogovorene od strane država članica u svezi jačanja zaštite granica te kolektivne sigurnosti i obrane. Na summitu NATO-a u Varšavi, u srpnju 2016. zaključeno je kako će zbog novih prijetnji i izazova države članice dodatno ojačati svoju prisutnost u istočnim članicama saveza, baltičkim državama, Litvi, Letoniji i Estoniji te u Poljskoj. Konkretne implementacija odluka NATO-a sa tog summita u Varšavi je stvaranje 4 borbene skupine sastavljene od multinacionalnih snaga, pod vodstvom 4 države u navedene 4 članice Na tom summitu i Hrvatska je poduprijela navedene odluke i posljedično danas, raspravljamo i o odlukama o sudjelovanju naših Oružanih snaga u Litvi i Poljskoj s gotovo 300 vojnika, dakle do 200 u Litvi i 90 u Poljskoj.

Navodi se koje države u tome sudjeluju, sa kojom snagom svojih vojnih jedinica i vrstom vojnih postrojbi. U tom preglednom dokumentu još nije navedena Hrvatska budući da još nema formalne odluke ovog Hrvatskog sabora, ali kao što znamo, i kao što piše u nekim drugim dokumentima Hrvatska se već formalno obvezala prošle godine i na sastanku ministara obrane da će svojim vojnim jedinicama sudjelovati u ovim vojnim misijama. Ali eto da vas upoznam sa brojkama zapravo u ovim vojnim misijama i da ovaj Dom stekne jednu perspektivu o tome na koji način, u kojem opsegu i u kojem razmjeru RH svojim Oružanim snagama sudjeluje u ovim vojnim misijama. Prije svega, u njima ne sudjeluju prema podacima koji su ovdje nama dostupni sve države članice. Između ostalih koliko se može vidjeti zasada, u tim vojnim misijama, ne sudjeluju slijedeće države članice. Ne sudjeluju: Portugal, Island, Danska, Češka, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Grčka i Turska. 9 članica NATO saveza u ovom trenutku prema dostupnim dokumentima neće sudjelovati svojim vojnim snagama u ovim vojnim misijama NATO-a na Baltiku i u Poljskoj. Interesantno da u tome ne sudjeluju i države Višegradske skupine, dakle Slovačka, češka i Mađarska koje su zajedno sa Poljskom, ta grupacija i upravo dakle bilo bi čak i logično očekivati da one sudjeluju u Poljskoj, ali ne prema svim dostupnim dokumentima. Države koje sudjeluju, sudjeluju sa različitim vojnim jedinicama i brojem Oružanih snaga. Prema podacima koji su dostupni sa 300 vojnika će sudjelovati Francuska i Španjolska, Njemačka i Kanada sa 450, Italija sa 160, Rumunjska sa 120, Belgija sa stotinu, Slovenija sa 50. Prema tim podacima moglo bi se zaključiti da je Hrvatska prema svom sudjelovanju od gotovo 300 vojnika prava vojna velesila. Ono što želimo ukazati kao klub da uočavamo veliki nesrazmjer između veličine Hrvatskih oružanih snaga našeg broja stanovnika, naše površine u odnosu na druge države članice daleko snažnije, sa daleko snažnijom vojnom silom koje u tom istom omjeru ne sudjeluju u ovim vojnim operacijama. Meni je vrlo neobično da jedna Francuska i Španjolska daju jednaki broj vojnika kao i Hrvatska, države sa daleko većom vojnom silom. Jedna, Ujedinjeno Kraljevstvo sudjeluje u jednoj misiji u Estoniji sa 800 vojnika, a u drugoj u Poljskoj sa 150. Slovenija ima jednu manju postrojbu od 50 vojnika i to je jedna jedinica zaštita protiv kemijskog biološkog i radiološkog oružja. Hrvatska dakle po podacima koji su nam dostupni, koji su svježe ažurirani će u ovim vojnim misijama sudjelovati sa iznimno velikim brojem vojnika. I smatramo da je to neprihvatljivo da u tom omjeru kao jedna mala država sudjelujemo, da je činjenica da niz drugih država ne sudjeluje. I nama je zapravo nepoznato na koji način su se donosile odluke da Republika Hrvatska koja je članica naravno dio NATO saveza sudjeluje po našem mišljenju nesrazmjerno svojoj snazi, financijskom kapacitetu i broju vojnika u svojim oružanim snagama. Hrvatski sabor je najviše predstavničko tijelo koje odlučuje o ratu i miru, koje donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane RH. Ali je po našem mišljenju stavljeno u poziciju da kao glasačka mašinerija zapravo tek ratificira i blagoslovi odluke koje su već donesene ranije u Vladi RH od strane Predsjednice Republike tko zna gdje u sklopu obaveza preuzetih tek zapravo od nekoliko osoba. Mi o ovome zapravo nismo raspravljali. Mi bi zapravo samo formalno trebali ove odluke ratificirati. Iz ovih odluka po našem mišljenju ne vidi se zašto bi njihovo donošenje ojačalo nacionalnu sigurnost RH, zašto je važno tako izrazito vojno sudjelovanje Oružanih snaga u baltičkim državama i Poljskoj. Na koji način će takvo sudjelovanje naših Oružanih snaga biti percipirano negativno od strane Rusije s kojom ionako imamo da blago kažemo vrlo kompleksne odnose. Čini nam se da RH s 3 stotine vojnika doprinosi nerazmjerno svojoj veličini i snazi Oružanih snaga imajući u vidu naše sudjelovanje i u mnogim drugim misijama kao što je to i ranije uvodno istaknuo ministar obrane. Smatramo da navedene odluke trebaju biti kvalitetnije argumentirane i obrazložene sa stajališta nacionalne sigurnosti RH, razmjernosti našeg sudjelovanja u odnosu na druge države članice i odraza na naše ukupne vanjsko-političke i gospodarske odnose sa Rusijom koja ove vojne misije smatra određenom prijetnjom svojoj nacionalnoj sigurnosti. Na kraju Sabor ne smije biti puka glasačka mašinerija u donošenju najvažnijih odluka po pitanjima nacionalne sigurnosti. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. I prvi je zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo. Poštovani kolega Podolnjak kazali ste da neke od država članica NATO-a i EU na istočnim granicama NATO i EU ne sudjeluju u ovim operacijama. No, to su vanjsko-politička pitanja složit ćete se zašto ne sudjeluje i koju poruku time šalju. Jednako tako broj vojnika koji šaljete u neku mirovnu operaciju je također vanjsko-političko pitanje jer i tu šaljete poruku i onima s kim idete i onima zbog koga idete. Prema tome, da li se i MOST slaže da bi danas ovdje s nama trebala biti i ministrica vanjskih poslova kako bi upravo ovu relevantnu raspravu koju ste i vi potakli mogli otvoriti ovdje. Moj drugi komentar na vaše izlaganje je u čemu se slažem sa vama Sabor ne može biti samo glasačka mašinerija koja će potvrditi odluke koje su donesene negdje drugdje i još nekad davno. Dakle, ova odluka se kuhala dugo u NATO-u i sukreatori vanjske politike su bili u to uključeni. Niti jedan od njih nije našao za shodno da barem nadležne odbore u ovom Saboru informiraju o tome što se zbiva. Da pošto mi ovdje formalno donosimo odluku, da znamo kako ide proces donošenja odluke, što u stvari mi doprinosimo i na koji način sigurnosti ili odnosima sa našim saveznicima. Prema tome, za mene kao i za vas je neprihvatljivo ovakvo zanemarivanje Sabora. I mislim da se to ne smije dešavati, jer će se Sabor stvarno svesti samo na dizanje ruke. A s druge strane u koju smo trenutno poziciju dovedeni? Kako da Sabor glasa protiv uključivanja naših vojnika u ove operacije kada je već naša izvršna vlast sve obećala. Time bi dodatno kompromitirali cijelu državu pred Međunarodnom zajednicom i pred našim saveznicima.

Slažemo se u mnogo čemu. Činjenica je da smo zatečeni odlukama koje su donesene znatno ranije već prošle godine gdje imate na webu stranica NATO saveza da je Hrvatska se formalno obvezala da će svoje oružane snage uputiti navedene vojne misije.

Smatramo da bi bilo jako važno, da je prethodno, prije tih odluka, da su održane rasprave na odborima, relevantnim odborima Hrvatskog sabora, naročito mislim na Odboru za obranu, na Odboru za vanjske poslove, gdje bi pojedini zastupnici i Klubovi zastupnika mogli na vrijeme biti upoznati i dati zapravo prethodnu suglasnost na takve odluke koje bi donijeli predstavnici izvršne vlasti, a ne da budemo zatečeni sada situacijom, da kao što ste ukazali, sada glasujemo protiv ili suzdržano, a da su se visoki dužnosnici RH na neki način obvezali u tijelima NATO saveza. Ovo se zapravo nije smjelo dogoditi i činjenica je kada gledamo sve brojke i kada sve uzmemo u obzir da ove odluke o nama nisu dobro obrazložene i da u svakom slučaju, nije kvalitetno prezentirano na koji način će donošenje ovih odluka se odraziti na ukupnu vanjsku politiku RH i našu nacionalnu sigurnost. Sljedeća replika, zastupnik Miro Bulj.

Naše politike se dodvoravale uvijek i kroz povijest i uvijek smo bili topovsko meso, u povijesti, jedino u Domovinskom ratu na zajedništvu gdje se borilo za samostalnu RH, i to je ogromna zasluga ove generacije. Međutim, dodvoravat se bez najvećega tijela bilo kome i bilo zašto, ulaziti u sukobe sa Rusijom ili Bjelorusijom, bilo kome, zbog bilo čijih interesa ja profesore neću biti suzdržan, nego protiv. Hrvatski vojnik ne može bit samo topovsko meso, hrvatski vojnik je obučen, ministar je to ukazao, hrvatski vojnik je cijenjen u svijetu, ali ne može on zbog nečijih usluga i protuusluga, bilo čiji biti isključivo topovsko meso.

Kolega Bulj, upravo je to ono što nas naročito brine, taj nesrazmjer između broja vojnika koji se predlaže u upućivanje u navedene vojne misije i ukupnost oružanih snaga RH, u odnosu prema drugim članicama NATO saveza. Bojim se da ćemo poslati jednu pogrešnu i krivu poruku, da nam je izuzetno stalo, sa što većim brojim naših vojnika sudjelovati u tim vojnim misijama. Jer kad vi dajete isti broj vojnika kao jedna Francuska i Španjolska, koja je zapravo politička poruka takve odluke? Da jedna Hrvatska koja ima više nego 10 puta manje stanovnika od Francuske i da ne uspoređujemo naše oružane snage, daje jednaki broj vojnika. Ja mislim da je to pogrešna politička odluka. Ukoliko smo kao država članica dužni sudjelovati u vojnim misijama, naravno da imamo određena obveze koje moramo poštivati. Ali primjerice naši susjedi Slovenci upućuju 50 vojnika u sklopu jedne jedinice zadužene za protu biološko kemijsko djelovanje. Dakle, jedna skromna vojna postrojba od 50-tak vojnika. Mi nasuprot tome šaljemo vrlo jake vojne jedinice i čak čini mi se da u operaciju u Poljsku šaljemo jedinicu sa višecijevnim raketnim bacačima. Čini mi se da je to stvarno vrlo snažna vojna poruka i politička poruka kada takvu jaku vojnu jedinicu šaljete u Poljsku. Mislim da smo daleko ranije, trezvenije i racionalnije trebali prići u donošenju ovih odluka, a ne ovako biti stavljen pred svršeni čin. Poštovani kolega Podolnjak, postavili ste 3 izuzetno bitna pitanja, ali vaš komentar da, ili vaši odgovori na ta 3 bitna pitanja mi se čine posve pogrešnima. Dakle prvo pitanje zašto Hrvatska sudjeluje a druge članice ne? I to njih 5 ili 9 koliko ste ih nabrojali, koji je, zašto tako velik broj vojnika i kakva je uloga Hrvatskoga sabora? Danas pitati ovoga ministra Krstičevića, je čini mi se posve uzaludno, bedasto, on nije bio ministar kada je bio sastanak u Varšavi kada je Hrvatska prihvatila tu obavezu. Ali je Most bio u Vladi kada je Buljvić bio ministar, pa što onda se niste pobunili? Nego danas govorite da ćete glasati neutralni. Gdje ste onda bili? Postvljete, danas je kasno, prihvatili smo obavezu i moramo ju izvršiti, ako mislimo biti vjerodostojna zemlja. Što se tiče broja vojnika tu bi se s vama složio da bi on trebao biti simboličan, simboličan. Jesmo, imamo obavezu, članica smo NATO-a i klub SDP-a će u tom pogledu uputiti amandman i već sada ministre najavljujemo potrudite se da to bude simboličan broj vojnika. Nek bude tamo naša zastava, to je dovoljno. Uloga Sabora, ovo je zakašnjela rasprava. Trebali smo o ovome raspravljati prije nego što je ministar Buljević išao u Varšavu na summit pa mu dati instrukcije kao Sabor jer mi donosimo odluku kao Sabor. Ali gospodine Podoljnjak, pa zašto niste u Vladi inzistirali da to tada tako bude pa da mi raspravljamo prije nego što ministar Buljević preuzme obavezu. Ali meni se čini da i broj vojnika i … i ovako velik broj vojnika, neopravdano velik broj vojnika proizlazi iz jedne želje Predsjednice Republike kao vrhovne zapovjednice koja sasvim sigurno da je i davala instrukcije tadašnjem ministru obrane, predsjednika vlade tadašnjeg i sadašnjeg da se pravimo važni. Nepotrebno [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] i da je dovoljno da preuzimamo obaveze, a da se ne moramo praviti važni. Kada ste spomenuli formalno preuzimanje obveza da će Hrvatska sudjelovati u ovim vojnim misijama, naveli ste Varšavu. Dakle tada je donijeta odluka na summitu u Varšavi međutim to je bila načelna odluka da će NATO imati navedene vojne misije u određenim zemljama. Ali formalno su ministri obrane država članica potvrdili sudjelovanje vojnih jedinica njihovih država na sastanku koji je bio 26. listopada 2016. godine i prema članku koji sam našao na webu tada su ministri obrane potvrdili sudjelovanje jedinica njihovih zemalja u borbenim grupama snage 4 bojne. I ovdje su potvrđeno sudjelovanje Albanije, Italije, Poljske, Slovenije, Belgije, Hrvatske, Francuske, Luxembourga, Nizozemske, Norveške, Danska i Francuska su navedena ali Danska još uvijek nije formalno.

To vam on može eventualno potvrditi, ali ja mogu reći da mi u klubu zastupnika nismo bili upoznati s tom odlukom, mi nismo imali dužnosnike u Ministarstvu obrane niti je takva odluka komunicirana saborskim tijelima ili na bilo koji drugi način. U ime Kluba zastupnika Živog zida zastupnik Ivan Pernar.

Ja se ispričavam krivo je ovdje stavljeno, ja sam gledala ovo, a ne gore. Ispričavam se kolega Pernar. Zastupnik Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade i ministre obrane. Pa klub HDZ-a podupire sva ova četiri prijedloga o sudjelovanju Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi, u Republici Poljskoj kao i u operaciji SOPHIA, jednako tako i u operaciji i sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operaciji INHEREND RESOLVE. Sve ovo govori o tome da predlaže se sudjelovanje Oružanih snaga RH u sklopu borbene skupine pod vodstvom Savezne Republike Njemačke sa do 200 pripadnika Oružanih snaga RH koji će biti razmješteni u Republici Litvi. Kao najkonkretniji oblik jačanja kolektivnoga odvraćanja i obrane saveza je odluka o uspostavi prednje prisutnosti NATO-a u saveznicama na istočnom krilu saveza, što je snažna poruka zajedništva, jedinstva država članica te unapređenja transatlantske veze. Pri tom treba uzeti u obzir kako je jačanje prednje prisutnosti u istočnim saveznicama samo jedan segment sveukupnog jačanja, odvraćanja i obrane u skladu sa savezničkim politikama spremnosti odgovora na sve prijetnje. Konkretna implementacija jačanja prednje prisutnosti provodi se kroz razmještanje ukupno četiri borbene skupine savezničkih snaga na rotacijskoj osnovi u državama u istočnom dijelu saveza, Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj. Navedene četiri borbene skupine biti će sastavljene od multinacionalnih savezničkih snaga pod vodstvom četiri vodeće države, a to su Kanada, u Republici Latviji, Savezna Republika Njemačka u Republici Litvi, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Estoniji te SAD-a u Republici Poljskoj. RH poduprla je odluke o jačanju prisutnosti saveza u Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj te u skladu sa time na NATO summitu u Varšavi najavila namjeru doprinosa jednom mehaniziranom pješačkom satnijom za ojačanu prednju prisutnost u tom kontekstu te koordinacije sa Saveznom Republikom Njemačkom iskazana je namjera razmještanja pješačke mehanizirane satnije uključujući i borbena oklopna vozila u okviru njemačke borbene skupine u Republici Litvi. Uz oružane snage Savezne Republike Njemačke, u toj borbenoj skupini s nama će participirati i oružane snage Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga, Francuske Republike i Republike Litve. Sudjelovanje u sklopu ojačane prednje prisutnosti komplementarna je i sa ambicijama RH u izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i odgovornosti te bitno pridonosi daljnjoj izgradnji uloge RH unutar NATO-a kao i povećanju interoperabilnosti Oružanih snaga RH sa oružanim snagama drugih članica NATO saveza. U ovoj drugoj operaciji u Republici Poljskoj gdje će se angažirati do 90 sudionika, pripadnika Oružanih snaga, jasno je za reći da je to također Hrvatska podržala na samitu u Varšavi, poduprla je odluku o jačanju nazočnosti saveza u Republici Litvi, Republici Latviji i ostalim zemljama. Domaćin je Republika Poljska i SAD kao vodeća nacija u vodećoj skupini, zatražili su sudjelovanje jedne postrojbe Oružanih snaga RH, tj. bitnice samohodnih višecjevnih lansera raketa koja bi bila u sastavu multinacionalne borbene skupine pod vodstvom SAD-a u Republici Poljskoj. Pored oružanih snaga SAD-a, u toj borbenoj skupini snagama će se participirati i oružane snage Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i sjeverne Irske, Rumunjske, te Republike Poljske kao države domaćina. Sudjelovanje u sklopu uvećane prednje prisutnosti komplementarna je i ambicija, komplementarno je sa ambicijom RH o izgradnji i održavanju vlastite međunarodne vjerodostojnosti i dogovornosti te bitno pridonosi daljnjoj izgradnji uloge RH unutar NATO saveza kao i povećanju interoperabilnosti Oružanih snaga RH s oružanim snagama drugih članica NATO saveza. Tu se predlaže tih 90 pripadnika Oružanih snaga i mislim da je to također jedna dobra aktivnost koju provodi RH i pokazuje kako ima i dobru i snažnu i modernu vojsku, te pripadnike koji su iznijeli Domovinski rat i koji su slijednica pobjedničke vojske te mogu doprinijeti daljnjoj uspostaviti mira ali otklanjanju svih prijetnji koje se nađu pred Oružanim snagama ili multinacionalnim snagama koje su raspoređene u tom prostoru. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga RH korisno je i sa aspekta stjecanja praktičnih znanja i iskustava te predstavlja konkretan doprinos jednom od dugoročnih ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU a to je potpora miru i sigurnosti. Predlaže se da RH sudjeluje u Operaciji Sofija EU sa po tri pripadnika Oružanih snaga RH u 2017., 2018. godini što je u skladu sa mogućnostima i interesima RH. Cilj Operacije Sofija je poduzeti sustavne napore kako bi se identificirala i onemogućila plovila kao i ostala sredstva sa kojima postoji sumnja da se njima koriste krijumčari migranata. Pored suzbijanja ilegalne migracije Operacija Sofija je važan doprinos EU u borbi protiv nestabilnosti u južnom, središnjem Sredozemlju a u lipnju 2016. godine mandat Operacije Sofija produžen je uz dvije nove potporne zadaće koje se odnose i na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. Riječ je o zadaćama obuke libijske obalne straže i mornarice te doprinosa provedbi embarga UN-a na oružje, na otvorenom moru uz obalu Libije. Trenutačno je u provedbi Operacije Sofija uključeno 25 država članica EU. I ova posljednja koju RH podupire je, do sada je sa više od 60 partnera država i organizacija pridružilo se koaliciji na neki način i doprinijelo naporima u borbi protiv ISIL-a uključujući sudjelovanje u zračnim udarima, donacije oružja, pružanju obuke i humanitarne pomoći i slično kao i članice koalicije SAD-a navode i u EU te sve, navode i EU te sve države članice izuzev Malte kao i sve države hrvatskog okružja, Albanija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija, osim BiH-a. Kako bi se Islamska država i vojno porazila u Iraku i Siriji organizirana su kombinirane združene snage pod nazivom Command joint task force. Koalicijske snage svoju zadaću uništenja Islamske države provode temeljno u suradnji sa regionalnim partnerima, održavaju nepokolebljivu odlučnost i duboku predanost SAD-a i partnerskih država da se eliminira prijetnja koju teroristička skupina Islamska država predstavlja Iraku, Bliskom istoku i Međunarodnoj zajednici u cjelini. Više od 30 zemalja formalno sudjeluje u Operaciji Inherent Resolve a svaka od njih na svoj način pridonosi borbi protiv Islamske države.

Doprinos osim vojnoga uključuje razna druga područja poput sprečavanja financiranja Islamske države, razotkrivanja njezine prave prirode, pružanja humanitarne pomoći stanovništvu zahvaćenom sukobima itd. Operacija u kojoj će sudjelovati naša tri pripadnika uključuje i kampanju u Iraku i Siriji, svrha operacije je eliminiranje terorističkih skupina ISIL-a i prijetnje koje ISIL predstavlja ne samo u Iraku i regiji već i u Europi kao široj međunarodnoj zajednici. Operacija je pod zapovjedništvom američkog generala sa tri zvjezdice, a glavno zapovjedništvo nalazi se u Kuvajtu. Klub HDZ-a podupire sve ove predložene aktivnosti Oružanih snaga RH, vjerujući da su naši vojnici izuzetno i hrabri i dobro obučeni te vjerujemo da će se svi živi i zdravi iz ovih operacija vratiti kao i oni koji će zamijeniti ih u datim momentima, vjerujemo da ovakav snažni i najkompletniji oblik jačanja kolektivnog odvraćanja i obrane, sigurno je dobrodošao u trenucima kada postoje određene sumnje u mogućnost intervencija određenih snaga na savezničke i prijateljske zemlje. Naravno da moramo svi skupa razmišljati i tome da je i EU i sve članice NATO saveza, dužne i obavezne zajedničku obranu provoditi na cijelom teritoriju svih saveznica. Još jedanput ću ponoviti, klub HDZ-a podupire slanje naših snaga u sve ove misije kao što je to činio do sada. Hvala vama. Imamo dvije replike na vaše izlaganje, prva je zastupnik Miro Kovač. Hvala lijepa kolega Đakiću, na vašem izlaganju koje je bilo vrlo iscrpno i koje je ukazalo na procedure koje se moraju pratiti i primjenjivati kako bi Hrvatska mogla imati svoje Oružane snage izvan teritorija RH.

Iskazuje namjeru. I postoji prethodna suglasnost Predsjednice Republike a ovaj Dom kao što stoji u hrvatskome Ustavu, odlučuje o tome hoće li Hrvatska vojska biti raspoređena izvan teritorija RH. Znači prestanimo sa tim manipuliranjem, sa tim nekim krivim argumentima kako bi rekli neki Amerikanci sa „fake news“ Druga stvar, nemojmo se bojati konzumirati obveze i prava koja proistječu iz članstva Hrvatske u međunarodnim organizacijama pa to i u NATO savezu. To čine druge zemlje. Evo, mi smo čuli i Njemačka i Francuska. Je li možda Hrvatska u sjevernom toku? Nije, sjeverni tok, Rusija, Njemačka, Francuska, Nizozemska. Hrvatska nije u tome, a Njemačka je. Je li to možda problem? Nije problem.

Pa kolega Kovač, dobro ste ustvrdili da svaka bojazan je otklonjena. Ovdje sam jasno iznio kakve su postrojbe u pitanju i one kao cjeline tako najbolje i djeluju u sastavu međunarodnih snaga. Ova satnija pješačka, pješačko mehanizirana satnija sigurno da najbolje djeluje u svom punom sastavu sa svim svojim oklopnim vozilima i borbenim sredstvima kao i ljudstvu. Raštrkana sigurno ne bi značila nikakvu snagu niti bi bila operabilna i upotrebljiva kako treba.

Ona je jedna postrojba Oružanih snaga RH, koja je potpora pješaštvu, koja je stvarno za uništavanje žive neprijateljske sile. Ukoliko treba biti upotrebljena, ona je velike borbene moći i vjerujem da samo kao takva a ne pojedini raketni samovozni bacači ne znači ništa, ali bitnica je ipak snaga koja se može participirati i koja se može sagledavajući sa ukupnim snagama NATO saveza, koje su razmještene, doprinosi tome da se i oni koji imaju neke eventualne zle namjere upozore da neće tako lako ostvariti svoje zamišljene ciljeve. Jednako tako u oslobodilačkim operacijama hrvatske vojske, također je bilo kada smo pokazali snagu, uvježbanost, i odlučnost, tada je došlo i do pobjede. I još jedna replika zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Gospodine Đakiću, lijepo ste nam dali neke osnovne činjenice o svim operacijama u koje se predlaže slanje hrvatske vojske. No niste nam kazali poziciju, stajalište vaše stranke oko brojeva koji se šalju. Dakle, uzimajući u obzir da su to brojevi veći nego što trenutno imamo ukupno naših vojnika izvan zemlje u mirovnim operacijama i misijama i uzimajući u obzir da je to bitno nesrazmjerno u odnosu na druge članice NATO-a ili EU naše veličine ili veličine naših Oružanih snaga. Smatrate li da je ovo dobar broj ili da bi Hrvatska trebala na jednoj simboličkoj razini sudjelovati pokazujući predanost savezu a ne ići sa ovako velikim brojem što je i veliki trošak. Ja ne bih želio da se financiranje međunarodnih aktivnosti naše vojske odrazi na modernizaciju vojske, odrazi na životne uvjete vojnika u RH jer to su bili glavni argumenti koje smo koristili. Ja sam ih koristio da bi povećali proračun Ministarstva obrane. Mi želimo Hrvatsku vojsku dobro opremljenu, dobro uvježbanu i vojnike da žive u ljudskim uvjetima. Ako ćemo imati novaca naravno da ćemo sudjelovati i u operacijama u kojima želimo sudjelovati. Ali pitanje je u kojem broju treba sudjelovati kako ne bi previše opteretili proračun i umanjili ove druge važne aktivnosti Hrvatske vojske unutar naše zemlje.

Znači ovaj broj, predviđeni broj vojnika odgovara sastavu satnije ili bitnice i tako kao cjelina najbolje mogu djelovati u datim momentima i potrebama. Stoga ne trebate se bojati za to što će biti sa financijskim sredstvima, nego bolje da razmišljate u ovom pravcu kako cjelina u sastavu određenih multinacionalnih snaga najbolje funkcionira. Raštrkanost ili simbolika u desetini ili nekakvoj poludesetini sigurno ne bi značila na međunarodnom planu ništa. Jačanje na međunarodnom planu RH i kroz ove aktivnosti, ali jednako tako i uvježbavanje hrvatskih vojnika sa međunarodnim snagama sigurno je dobro došlo i sigurno ima svoju dobru osmišljenu viziju zašto je tako. Vjerujte da ja vjerujem da samo ovakve snage na ovom dijelu istočnoga krila u kojima sudjeluje Republika Hrvatska će doprinijeti daljnjem osnaživanju naše pozicije i u NATO savezu i u Europi. Hvala. Evo sada prelazimo na Klub zastupnika Živog zida zastupnik Ivan Pernar. Hvala uvažene dame i gospodo. Pa eto, razmišljao sam dugo što vam reći. Došao sam do zaključka da ništa što ja vama kažem neće promijeniti vaše stavove. Vaši stavovi su već unaprijed doneseni, tj. vaše odluke i vaši stavovi nisu posljedica toga što ste vi osvjedočeni u nešto. Znači, vi ste vidjeli recimo neke činjenice ili niz indicija i onda ste donijeli zaključak, nego je vaš zaključak a priori vojnici će se slat, Amerika to traži, mi u tome sudjelujemo. I postavlja se onda drugo logično pitanje, a to je čemu onda ova saborska rasprava ako je unaprijed odluka donesena da će se vojnici slati? Moramo upozoriti na to da Amerika, odnosno članice NATO-a nisu vjerodostojne u borbi protiv terorizma. Navest ću samo neke primjere koje sam već i ranije spomenuo. U Afganistanu Amerikanci podupiru talibane, bradate muđahedine, dolazi onaj što je nedavno preminuo Brzinski tamo i govori njima da je Bog na njihovoj stranici i slične floskule kako bi ih naelektrizirao u borbi protiv sovjeta. I onda ti talibani dođu na vlast, počinju radit zločine. Ista stvar u Iraku, znači Amerika dolazi tamo, ruši jednu vlast i tad se pojavljuju ti famozni muđahedini i u Iraku gdje ih nije bilo i to u formi ISIL-a. ISIL-a prije pojave Amerikanaca u Iraku nije bilo. Dolazi Albak Dadi i kreće kampanja terora, kampanja terora čije će među ostalima jedna od prvih žrtava biti upravo Amerikanci, američki državljani koji su obezglavljeni. Da i na kraju će taj isti ISIL prikratiti Tomislava Salopeka za glavu našeg državljanina na Sinaju. ISIL koji nije postojao do dolaska Amerikanaca u Irak. I onda što se događa? Potom ta ista Amerika podržava terorističke grupe u Libiji i zapravo ruši Gaddafia sa vlasti tvrdeći da će, lažno naravno, da će nova vlast koju instalira zapad, ta vlast slična talibanima bit bolja nego ona prethodna. I što se događa? A što je Gaddafi rekao? Ako srušite Libiju doći će do navale izbjeglica u Europu, to je Gaddafi govorio. Međutim što kaže NATO? NATO kaže ma pusti ti Gaddafi šta pričaš, mi ćemo tebe maknuti. I kažem dovode se teroristi na vlast, dolazi do izbjegličke krize. E što onda Amerika kaže? Sada, znači prvo smo rušili talibane, tj. dovodili ih na vlast, sad ih ruše 15 godina bez ikakvih rezultata, onda u Iraku ista stvar. Ruše jedan režim, dovode islamiste na vlast i to je objašnjavao sirijski predsjednik Asad koliko je Amerika licemjerna. Zašto? Zato jer kada ISIL ruši sirijsku vlast predsjednika al-Asada e tada ISIL i Amerika imaju isti cilj – micanje Asada. To me podsjetilo na trenutak kada je SDP i HDZ zajedno rušili Božu Petrova kao predsjednika Sabora. Tu nije Božo Petrov bio u vezi ni sa u tom trenutku ni sa HDZ-om, ni SDP-om, odnosno, bio je zajednički neprijatelj i HDZ-u i SDP-u i tu su se dvije velike stranke složile oko toga da se Božu Petrova makne, samo zato jer im je on zajednički neprijatelj. Znači na isti način u geopolitici funkcionira Amerika. Onda što se događa? Te Sirijske „pobunjenike“ koji su u biti isto ekstremnisti, podržava ih i Izrael. Pa zato jer je cilj komadanje Sirijske države. Slabljenje neprijatelja, to je korist za Izrael. I onda vidite da u istoj koaliciji sudjeluju Saudijski Arabija koja predstavlja jednu radikalnu, ajmo reći vehabijsku, tekfirijsku, nazovimo, neću reći islamističku, jer to je jedna ful ful ekstremna verzija Islama, znači Saudijska Arabija je dio koalicije, Izrael, koji je Židovska država po definiciji koja tlači Arape od 1948., a i ranije ih je tlačila i Amerika koja je ono sodoma i gomora. Znači što je povezalo Židovsku državu, radikalne vehabije, koji vjeruju da žene ne smiju voziti auto, i američku vladu. Povezao ih je nečastivi interes geopolitički a to je vladavina nad svjetskim resursima. Znači cilj je bio zgrabiti resurse, naftu pod kontrolom Amerike i njenih saveznika, te istovremeno sve koji se suprotstavljaju takvoj viziji, nazovimo to novog svjetskog poretka, jednostavno ih maknuti iz utrke. S tim ciljem je maknut Gaddafi, jer nije bio dio toga plana. S tim ciljem maknut je i irački režim, ali i Sirijsku Vladu su pokušali isto maknuti. I sad što se događa? Amerika je među ostalima napravila jedan užasan ratni zločin u Kuvajtu, ne znam da li to znate, kada je potpisan mir, odnosno primjere Iračke Vlade i UN-a, Iračka vojska je krenula sa povlačenjem iz Kuvajta. I umjesto da se to povlačenje dogodi u miru, Amerika je odlučila vojsku u povlačenju, što je kršenje međunarodnog prava ratnog, izbombadirati i to vam se zove … [[Govornik se ne razumije.]] autocesta smrti, tamo su stotine Iračana poubijane i svi drugi koji su tada napuštali Kuvajt. I ono što je još zanimljivo, zanimljivo je to da je Amerika koristila osiromašeni uran. Ne znam da li ste svjesni koliko je to toksična stvar i koliko danas se u Iraku rađa malformirane djece, koliko ima leukemija, itd., itd., upravo zbog osiromašenog urana. Zato jer Američka Vlada koristi osiromašeni uran. I sad što se događa? U tu jednu misiju suludu u Kuvajt, mi šaljemo svoje vojnike, tobožnje zato da se oni bore protiv terorista. A ja vas pitam dame i gospodo u Saboru, je li bilo terorista u Iraku, prije pojave, prije američke invazije? Ja sam se šokirao kada sam vidio američke dužnosnike, kada govore jedan za drugim, da je Amerika stvorila ISIL, američki saveznici, da je ISIL instrument za rušenje drugih država koje su neposlušne itd.

Ostaju razorene države, broj 1. i ostaju uništeni ljudi i nema mira i imate poplavu terorizma, to je ostavština Američke Vlade u svim zemljama Bliskog Istoka u kojima je sudjelovao. Pogledajte gdje god su oni gurnuli svoje prljave prste, ljudi su nastradali i naravno da se mi kao Živi zid, protivimo slanju naših vojnika u Kuvajt, protivimo se slanju vojnih naših u Libiju, a evo i zašto. Svaka članica NATO-a ima mogućnost da stavi veto na neko odluku NATO-a. Znači Hrvatska da je htjela, mogla je staviti veto na odluku da se bombadira Libija. I danas u Libiji da li bi bilo terorista, da li bi bilo potrebe za borbom protiv terorizma u Libiji? Ne bi. Da li bi bilo izbjegličke krize? Ne bi. Ali to je onaj trik. Iako oni kažu da mi suodlučujemo, u biti mi ne odlučujemo o ničemu. Nego, samo ispunjavamo želje i potrebe stranih gazda. Gazda poput Donalda Trumpa. Sad je on. I mi smo svoju vanjsku politiku, predali u ruke ljudi neuravnoteženih poput Trumpa. Znači ako Trump sutra kaže ne znam, skinite gače, vi ćete skinuti gače i nećete pitati zašto skinut gače ili možda to nije dobro. Zašto? Zato jer je to naša obveza. Zašto je to naša obveza? Zato jer smo dio tog NATO pakta. I sad što se događa? Taj isti NATO pakt, vodi politiku ekonomskog porobljavanja kompletnog Balkanskog poluotoka, vidimo da su sve zemlje manje-više propale, koje su prihvatile taj njihov oblik monetarnog režima, koji je u biti u Bugarskoj valutni odbor, u BIH, u Srbiji, u Hrvatskoj i da živi siromaštvo i da nema naznaka da će od tog siromaštva se ikada osloboditi. I onda Amerika gura Ukrajinu u sukob sa Rusijom. Jedino što je Rusija tražila od Ukrajine jest da ne ulaze u NATO. Rekli su nemojte ulaziti u NATO i mi s vama problema nemamo. Međutim, Amerika je pronašla svoje saveznike u Ukrajini koji su odlučili uvući Ukrajinu u NATO pod cijenu, jer gledajte Ukrajinski Rusi, ha znaju oni da NATO nije prijatelj Rusije. Oni su rekli, vi Ukrajinci idete u NATO, idete bez nas. I znači umjesto da žive zajedno u jednoj državi, koja može u najmanju ruku biti neutralna, Ukrajinska Vlada se odlučila za opredjeljivanje za NATO, što je posljedično dovelo do raspada zemlje. Znate koji je isti recept prije Ukrajine vodio na sličan način?

I onda naravno Rusi mu izmaknu stolicu, situacija ode van kontrole i dio Gruzije se ocijepi od Gruzije. A u čemu je trik? Trik je u tome da bi jedna zemlja mogla ući u NATO bitno je da bude da tako kažem bez teritorijalnih sporova, ne smije biti zemlja u ratnom stanju ili sukobu ući u NATO. I rusi su znali ako se izmakne samo jedan dio Gruzije ili samo jedan dio Ukrajine kompletna zemlja će biti spriječena, neće moći ići u NATO. I to se i dogodilo. I sad što se događa? Umjesto da se pokuša djelovat na ukrajinsku vladu da odustane tog puta, NATO-ovo puta američkog puta koji ih je doveo u sukob s Rusijom i da se izglade odnosi sa Rusijom, jednostavno zapad pooštrava svoju retoriku i kaže e sada ćemo slati vojnike na rusku granicu. Naravno ta misija nema kraja jer ta ruska prijetnja o kojoj oni govore, a ja sam govorio da se naši građani više boje Hanžekovića nego Rusa, neće nikada prestati, paranoja će se uvije širit. I u biti što se događa? Događa se to dame i gospodo da mi stotine svojih vojnika šaljemo van granica naše zemlje, da oni ne mogu biti sa svojim obiteljima, sa svojim ženama i djecom i što je još gore od svega sudjelujemo u geopolitici od koje sami nemao koristi. Znači što Hrvatska ima od toga da se nafta prodaje za dolare? Ništa. Cilj američke vlade, cilj onih koji vladaju federalnim rezervama koje su privatna banka a ne središnja banka je da se nafta prodaje za dolare, to je cilj obitelji Rothschield. E vidite, to je onaj trik koji ja govorim. Znači iako ćete vi svi ovdje u Saboru reći da prisežete čašću i čime već sve, da ćete služiti hrvatskom narodu i Hrvatskoj državi, na kraju vi svi stavljate sebe odnosno pretvarate sebe u produženu ruku obitelji Rothschield koja proizvodi ratove, krize po svijetu samo zato da bi se nafta prodavala za dolare, zato jer od kada je ukinuto zlatno pokriće dolar više nema pokrića u ničemu osim u nafti. Znači pokriće u zlatu je zamijenjeno na način da se nafta prodaje za dolare i onda svi kojima treba nafta trebaju im dolari. I onda cijeli svijet ovisi o američkim dolarima. To je da priča. I nažalost ja znam da vi i sami znate da cilj Amerike na Bliskom Istoku nije mir i borba protiv terorizma jer je politička politika dovela do svega osim do mira i nestanka terorista. Dovela je do stvaranja terorista i nemira.

Imamo jednu repliku zastupnik Saša Đujić. Kolega Pernar. Ja sam rekao već kod svoje replike ministru da koji je moj problem s ovim. Moj problem je da smatram da osjećam se jako glupo danas ko zastupnik koji raspravlja o odluci koja je već donesena i koja je već najavljena kao gotova i da znam da Sabor neće danas ništa promijeniti i da je ovo samo formalno donošenje odluke. I drugo da smatram da možda 200 vojnika je, ne možda nego sigurno, prevelika brojka u odnosu na hrvatski položaj u NATO-u koji šaljemo gore, samo iz razloga da bi se naši čelnici odnosno predsjednica i premijer dodvorili Amerikancima odnosno Trumpu, a sve to uzalud. Jer i sam Trump je najavio da nije siguran koliko će Amerika više sudjelovati u NATO-u jer Amerika više ne želi biti glavni financijer NATO-a. I na zadnjem upravo sastanku je poslao poruku da Hrvatska premalo izdvaja sredstava za oružje i obranu NATO-a, a i sada ćemo mi vjerojatno u duhu dosadašnje politike početi više novca izdvajati za obranu. I sada recimo imate baš danas situaciju da nemamo novca za lijekove djeci, ali ćemo imati novaca za novo oružje i za novo naoružavanje radi nečijih tuđih interesa. Ali u biti ono što me potaklo na repliku je upravo ovo što ste završili način na koji ste završili svoje današnje izlaganje, a to je kada ste rekli da SDP i HDZ zajedno rušili Božu Petrova i da je to jedna neprincipijelna koalicija, i kada ste rekli sada na kraju isto da SDP i HDZ zajedno surađuju odnosno želite sugerirati kako smo mi svi ovdje isti, a kako jedino Živi zid čista i ispravna strana. A upravo je danas u gradu Rijeci Živi zid ušao u koaliciju sa HDZ-om i počeo rušenje Vojka Obersnela jer vam je Vojko Obersnel zajednički neprijatelj. Prekjučer ste rušili Skupštinu Primorsko-goranske županije, danas ste srušili zajedno sa MOST-om HDZ-om Gradsko vijeće grada Rijeke tako da polako ulazite i vi u ovo društvo. Odgovor na repliku. Gospodine Đujić, sada mogli bi razgovarati o situaciji u Gradskom vijeću u Rijeci ali nije tema. Ali vratit ću se na situaciju vezano za ovu ratnu inicijativu. Ja sam pitao vas iz SDP-a zašto vi podupirete slanje vojnika. Razumnog odgovora ja nisam dobio, svi vaši kolege iz SDP-a govore mi smo članica NATO, kaže Amerika i to je to. Znači vi ne obrazlažete sa argumentima, to je ispravan potez, to je mudar čin, čovječanstvo će imati koristi od toga. Ne, jednostavno zato jer tako kaže NATO, odnosno tako kaže Amerika jer je jasno da, kada mi kažemo govori NATO, u biti govori Donald Trump, govori Amerika, znači ne govori crnogorski onaj premijer, predsjednik kada ga je Trump gurnuo i rekao šta ćeš ti tu se gurati. Znači ne odlučuje Crna Gora niti Kolinda koja mislim da će Hrvatska, to su njene riječi, ja sam se šokirao kada je rekla da će Hrvatska, da se gura što bliže Trumpu zato da Hrvatska ne bude marginalizirana. Znači ona se bori za poštovanje prema našoj zemlji tako da se gura na zajedničkim fotografijama i na taj način kao Hrvatska nije na marginama. Ta jedna politika ulizivačka to je jedna moralna septička jama, to je jedno dno dna. I šta je bitno za reći, šta je bitno za reći je da nažalost i MOST i vi iz SDP-a i kolege iz HDZ-a svi će glasati za slanje vojnika, pardon, MOST je rekao da će biti suzdržan iako po ovom, to je po meni kao da su za.

U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Joško Klisović.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Ja bih želio započeti izlaganje u ime kluba SDP-a konstatacijom da Hrvatska još uvijek nema jednu strategiju slanja oružanih snaga ali i civilnih snaga kao policija npr. u mirovine operacije i misije. Ja sam već nekoliko puta tražio da se i u Odboru za vanjsku politiku, zajedno sa Odborom za obranu sazove jedan tematski sastanak na tu temu kako bi stvarno definirali ciljeve sudjelovanja u međunarodnim operacijama i u međunarodnim misijama. Situacija kakvu imamo trenutno je potpuna raspršenost pojedinačna naših vojnika u raznim misijama po jedan, dva, tri, gdje oni kako kaže gospodin Đakić ne čine nekakvu posebnu razliku. A Hrvatska tu ne ostvaruje nikakve posebne vanjskopolitičke ili druge poene. Mi imamo opciju i morali bi naravno imati opciju da suvereno odlučimo gdje ćemo slati našu vojsku. Ali tada možemo evo ići i dalje kako smo do sada išli u razne operacije po jedan vojnik, neka se hrvatska zastava vije bez da ustvari dajemo neki značajniji doprinos. Ili možemo recimo odabrati nekog strateškog partnera, kao što su Njemačka, Amerika ili netko s kime želimo i dalje malo podrobnije razvijati vojne i obrambene veze, dogovarati školovanje naših vojnika, dogovarati modernizaciju naših Oružanih snaga sofisticiranom tehnikom po povoljnim uvjetima. Dakle sve to može biti dio jednog zajedničkog koncepta mirovnih operacija i mirovnih misija. No mi to još nemamo i mislim da je to jedan zadatak koji stoji pred Vladom, ja bih volio da se i Sabor u to uključi, posebno ova dva odbora koja sam naznačio kao relevantna, bez toga nastaviti će se ovakvo glavinjanje. I odnosno nastaviti će se reaktivna politika hrvatske Vlade. Dakle kada netko nešto traži e onda hrvatska Vlada tek počinje razmišljati da li će poslati ili neće poslati. Ja bih volio, i to je 25 godina tako, da se razumijemo, nije to sada počelo sa ovom Vladom, ja bih volio da to bude suverena hrvatska politika, da mi znamo zašto negdje šaljemo svoju vojsku i koji su ciljevi. Svaki prijedlog koji dolazi u Sabor, pa tako i ovi o slanju Oružanih snaga preko granice ima svoju strukturu. U toj strukturi jedan dio broj 3 su razlozi i ciljevi donošenja ove odluke. U ovom slučaju ti razlozi i ciljevi su izostali, nisu jasno naznačeni, kao što je izostala i jedna vanjsko-politička analiza što se ustvari zbiva i što bi trebala Hrvatska ostvariti na ova 4 mjesta gdje mislimo svoju vojsku poslati. Prema tome za mene neizostavan dio odluke kojom se predlaže slanje Oružanih snaga preko granice, jasno naznačiti vanjskopolitičke ciljeve koje RH ostvaruje takvim slanjem Oružanih snaga. Dakle ne govorim o ciljevima vojnim ili obrambene politike, to je nešto drugo. Ja moram i u ime kluba SDP-a jasno i glasno ovdje kazati i iskazati nezadovoljstvo našeg kluba time da je Sabor doveden stvarno u poziciju glasačke mašine, da nije sudjelovao u donošenju ovakvih odluka niti je bio pravovremeno informiran. Bivši ministar kolega Kovač je kazao da ministar vanjskih poslova iskazuje namjeru a ne obvezuje zemlju nego obvezuje Sabor kada formalno donese odluku. No to je točno, ali ministar vanjskih poslova kao i predsjednik Vlade i države na samitima sudjeluje u donošenju formalnih odluka NATO-a a da Sabor prethodno to nije odobrio. Jedanput kada se donese formalna odluka u NATO-u a Hrvatska je dio te odluke i najveći dužnosnici izvršne vlasti plus predsjednik koji nije izvršna vlast obvezu zemlju na tu odluku što Sabor da nakon toga radi? Jednostavno premijer mora skupiti većinu da ne iskompromitira zemlju u inozemstvu, većinu koja će izglasati odluku kakvu je Vlada predložila. Isti problem smo imali sa europskim poslovima, no znamo da je Sabor donio Zakon o suradnji Vlade i Sabora o europskim pitanjima i da prije nego što ministar ode na Vijeće ministara u EU po raznim temama razgovarati prethodno nadležnom odboru Sabora dobivamo informaciju o stavovima Vlade koji se žele iznijeti na sastanku ministara u Briselu i onda zastupnici imaju mogućnosti kazati što o tome misle. Kod NATO-a takvu situaciju nemamo i zato nije čudno da se danas zastupnici osjećaju loše kada moraju odobriti odluku o kojoj nisu bili do sada formalno informirani nego su bili samo informirani kroz medije. Mi smo željeli sjesti za taj stol upravo da bi donosili odluke i suodlučivali o tome. E sada smo sjeli i kada odlučujemo onda imamo i obvezu poštivati te odluke. I kada kažemo što ima tu za Hrvatsku ući u NATO, da li je to sloganstvo prema Americi, svako imalo upućen ili dobre vjere u ovoj zemlji, reći će naravno da ne. Jednako imamo pravo reći ne ako nas se nešto ne sviđa, kao što to ima i Amerika. S druge strane ako želimo biti vjerodostojan saveznik, onda ne možemo samo zvati savez u pomoć kada nama treba. Kad se zvecka oružjem na hrvatskim granicama, kada osjećamo nesigurnost ili da bi moglo doći do određenih ratnih djelovanja, agresije ili nečega trećega. Hrvatska mora kao i sve ostale članice saveza, sve svoje obveze vjerodostojno ispunjavati i na taj način ulagati u svoju sigurnost. Da, i moramo apsolutno shvatiti jednom za svagda, da hrvatski vojnici koji idu preko granica ove zemlje, idu ustvari da bi investirali u hrvatsku sigurnost. Da oni ne idu kao topovsko meso. Mi vidimo koliko mrtvi vojnika se vraća u druge članice NATO-a, ali njihova javnost ne postavlja ova pitanja jer znaju da njihovi životi nisu uzalud izgubljeni. Život izgubljen i preko granica naše zemlje a za sigurnost naše zemlje, je zasigurno investicija u našu sigurnost. Jer izvore nestabilnosti treba tući i treba se s time baviti tamo gdje oni nastaju ili di bi mogli nastati. Bilo da je to Sirija, bilo da je to Afganistan ili moguće granica sa Rusijom. Prema tome, tu dilema ne bi trebalo biti. Da bi očekivali da će drugi pomoći vama, jednostavno morate i vi njima kada zajednički donesemo odluku. Što se tiče financiranja ovakvih operacija, kazali smo da se predviđa odlazak većeg broja ljudi nego što ih trenutno imamo bilo gdje u svijetu. To je stvarno jedan financijski trošak, ja jesam za to da idu vojnici izvan zemlje, iz ovih razloga koje sam spomenuo, a dodatno iz onih razloga koje je ministar rekao, interoperabilnost saživljavanje sa drugim vojskama, dodatna iskustva, sve je to vrlo, vrlo korisno. No najgore što nam se može desiti, da krenemo u jednu operaciju i onda se počnemo povlačiti jer nema dovoljno novaca da nastavimo biti prisutni u takvim mirovnim operacijama. E to ne bi želio da se desi, jednako što ne bi želio da se desi da svi naši planovi, modernizacija Oružanih snaga, kupnjom nove opreme a govorilo smo nedavno i o zrakoplovima, koji su vrlo skupi, kao i obuka kompletnog personela koji ide uz zrakoplove, dođu u pitanje zašto što će novce potrošiti na druge aktivnosti kao što su recimo ove. Prioritet svakako moraju biti Oružane snage, status vojnika, oprema, modernizacija, uvježbavanje vojske koja može u svakom trenutku odgovoriti na najbolji mogući način, na bilo kakvu ugrozu nacionalne sigurnosti naše zemlje, a onda ukoliko imamo financijske snage, svakako ih treba slati i u mirovne operacije gdje dajemo doprinos međunarodnom miru i dodatno osnažimo sigurnost RH. No svakako mora se voditi računa u planiranju financija, znamo da je proračun Ministarstva obrane premali, da su potrebe vojske bitno veće, gašenje pojedinih rodova vojske svakako nije dobrodošlo, i sve to moramo staviti u takav jedan kontekst. U tom kontekstu stavljamo i pitanje broja vojnika koji odlazi, rekli ste nam da će to biti jedna satnija u Litvu, dobro, jedna satnija znači nekih 90 vojnika, ono što je važno primijetiti, oni idu na rotaciju od 7 mjeseci i nakon toga se vraćaju natrag u Hrvatsku. Dakle, koji je to trošak ljude slati na 7 mjeseci na sjever Europe i nakon toga taman se stabiliziraju, vraćati ih natrag? Meni još uvijek nije jasna logika takvog slanja vojske bez rotacije dok je u Poljskoj predviđena rotacija. Jer to je ustvari skup način odlaska u neku operaciju vojnu da bi bili 7 mjeseci, figurirali, taman se povežete sa svima, uspostavite neke normalne odnose i već se nakon toga vraćate. To mi se ne čini do kraja politički zrelo, i volio bih čuti koji su razlozi na samo jednu rotaciju tih ljudi. Operacije u Mediteranu, europska Operacija SOPHIA je vrlo važna s obzirom na rizike sigurnosti koji dolaze i od ilegalnih migracija i tu ne govorimo samo o ljudima koji dolaze zbog, imigriraju iz Afrike nestabilnosti i određenih ratnih ili drugih ili dr. zbivanja, tu govorimo o ljudima koji bježe prvenstveno od klimatskih promjena što se jako zanemaruje, jer jednostavno to nije tako atraktivno kao govorite o velikim sukobima. Mnoge obavještajne službe uključujući i austrijsku što smo imali mogućnost čitati u našim medijima, govore o tome da 15 milijuna ljudi se sprema prema Europi, većina njih ustvari iz razloga što ne mogu nastaviti živjeti u svojim obitavalištima jer klimatske promjene su zaprijetile do te mjere da više recimo poljoprivreda ne može funkcionirati, industrija ne može funkcionirati, u nekim zemljama po dvije, tri godine, kiša nije pala, i ljudi se spremaju emigrirati, ne mogu nikako drugačije emigrirati, to su ekonomski emigranti, nego kroz ilegalne mreže ili terorističke mreže koje idu dobrim djelom kroz Libiju. Svaki doprinos sigurnosti i suzbijanju takvog stanja, rada ilegalnih mreža koje guraju migrante prema Europi, je dobrodošao i Hrvatska se tu svakako mora uklopiti i mora dato svoj doprinos. Što se tiče borbi protiv terorizma, danas smo se svrstali u globalnu koaliciju protiv terorizma, već tada je bilo kritika na račun Vlade Milanovićeve koja je to tada učinila, da time izlaže Hrvatsku većom opasnosti, da će biti počinjen teroristički akt u zemlji, odnosno stavlja nas na listu meta terorističkih organizacija. Srećom, akt se takav teroristički u Hrvatskoj još nije desio, ja se nadam da se i neće desiti, a Hrvatska mora biti sudionica antiterorističke koalicije jer to je jedna stvarno ugroza koja svakog nas pojedinačno dotiče kao i našu naciju i državu u cjelini. No nikada nismo do sada slali naše pripadnike Oružanih snaga u bilo kakvu operaciju borbenog tipa, ja sam vidio da se ovdje odobrava do 3 osobe da se šalju u Kuvajt, da to neće biti u borbenom djelu, nego u stožeru, ali svejedno želim upozoriti da tu radimo jedan korak koji dosada nismo radili.

Nismo sudjelovali u vojnim operacijama u Siriji ili negdje drugdje sa ovom Agendom. Ne kažem da to nije potrebno, ali samo upozoravam da je to novina u hrvatskoj vanjskoj politici. Evo ministre toliko za sada. Volio bih samo još da mi kažete kako će ići rotacija u Poljskoj, da li je predviđen uvijek isti broj vojnika da se rotira ili će tu biti oscilacija više ili manje ljudi. I u tom smislu mi ćemo naravno podržati ove odluke jer smatramo da je to dio naše obveze koju smo preuzeli. Ali upozoravam još jedanput da se na ovaj način obveze ne bi trebale preuzimati, da bi saborski odbori na vrijeme trebali biti informirani o tome šta se planira i prije nego što ministri odu i obvežu Hrvatsku na isti način kao što to činimo u europskim poslovima gdje ministri dolaze u odbore i vi dolazite i kažete nam što ćete govoriti i za koje stavove se zalagati u Vijeću ministara EU. Prva replika je zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Klisović, govorili ste o tome kako bi bilo lijepo da Hrvatska i Oružane snage RH budu bar s nekim pod zapovjedništvom određenih snažnih država. Pa ja sam govorio o tome i rekao sam da je ova naša postrojba, tj. bitnica samohodnih višecjevnih lansera raketa u sastavu američkih snaga i pod njihovim zapovjedništvom. Mislite da je to reprezentativno da možete biti u sastavu njihovih snaga i da su oni to tražili da bude jedna postrojba cijela u njihovom sastavu.

Druga pješačka motorizirana satnija jednako tako je pod zapovjedništvom snaga Savezne Republike Njemačke. Mislim da je to također reprezentativna država u sastavu NATO snaga i da se imamo bit ponosni na to što su naši vojnici u tom sastavu da mogu pokazati dostignuća uvježbanost, opremljenost i snagu koju reprezentiraju u odgovoru na ono što je osmislio vojno-politički savez, tj. NATO kako odvratiti one nakane koje su prijetnja NATO državama. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Da, gospodine Đakić ja se slažem sa vama. Partneri kao što su SAD ili Njemačka su stvarno respektabilni partneri. U radu s njima naša vojska može stvarno dodatna iskustva steći, dodatna znanja što bi sigurno bilo i korisno za njih. Naši časnici, dočasnici, vojnici idu i u … [[Govornik se ne razumije.]] Pa i naš ministar je bio na kraju krajeva na West Pointu, dakle vrhunska vojna učilišta i sveučilišta u SAD-u, a i sa Njemačkom imamo takvu suradnju. No, ono što bih ja volio da inicijativa uvijek ne dolazi samo sa strane partnera bilo da su u pitanju Nijemci ili Amerikanci. Ponekad bi valjda i mi trebali imati određenu inicijativu pa reći: „Gledajte mi smatramo iz ovih iz ovih razloga da je dobro za Hrvatsku da sudjeluje u ovoj operaciji i željeli bi ove kapacitete staviti na raspolaganje, tako da se ipak vidi jedna aktivna hrvatska politika, iako smatram da je to više aktivna vanjska politika nego aktivna obrambena politika. I u tom smislu naš ministar Krstičević nije prava osoba za kritiku. To bi trebali ljudi koji se bave vanjskom politikom. No, iskustva koja ćemo steći kao što smo i stekli i u Afganistanu. Nemojmo zaboraviti da dobar dio opreme koji smo koristili u Afganistanu je oprema koju smo dobili kao donaciju od Amerikanaca, ali su naši ljudi na toj opremi radili, stekli su znanja, dakle rade na toj opremi. Danas možda možemo i po nekim povoljnijim uvjetima tu opremu nabaviti.

Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Kolega Klisoviću vidim da ste prvenstveno uvrijeđeni što Hrvatski sabor saznaje zadnji za ovakvu odluku, iako znate da Vlada RH proizlazi iz ovoga Sabora pretpostavlja se da ima većinu, pa tako i ministar sigurno ima ovlaštenja da u Walesu na summitu NATO-a dogovara i takav akcijski plan. Rekli ste također da ste protivnik ovakvih odluka i da je to zapravo jedna praksa u zadnjih 25 godina. Ja mislim da nije u zadnjih 25 godina računajući Domovinski rat pa sve tamo do mirne reintegracije to je bilo tamo negdje do 1998. godine. To ni nije bilo moguće. Nakon toga ste rekli da bi vam bilo žao ili da izražavate sumnju da hrvatski vojnici onda mogu poslužiti kao topovsko meso iako je ministar u svom uvodnom izlaganju rekao da kroz sve ove akcije slanja hrvatskih vojnika izvan RH na sreću hvala Bogu nije stradao niti jedan vojnik koliko sam dobro razumio. A isto tako se sjećam vrlo dobro kada ste vi u jednom razdoblju od 2012. do 2015. godine ovdje dolazili sami pred ovaj hrvatski Dom ili zajedno sa ministricom Vesnom Pusić i kada ste govorili potpuno drugačije. Da sam govorio drugačije to jednostavno ne vjerujem, to ćete morati reći što sam govorio. Ja sam rekao da se taj argument ne treba koristiti jer on je netočan. Hrvatsku treba vojsku slati da stabilizira sve dijelove svijeta sa kojih dolazi ugroza za našu sigurnost. Znači obratno od ovog što ste kazali. Ja nisam niti jednom riječju rekao da ili ministar ili premijer ili predsjednica izašli iz svojih ustavnih ovlasti. Oni su sukreatori vanjske politike, oni te ovlasti imaju. Samo sam kazao da nije dobro, da tijelo koje donosi odluku a to je Hrvatski sabor, bude obavješten o tome kada je sve već gotovo i kada se treba formalno odlučiti dizanjem ruke u ovoj sabornici. E to mislim da je loše i tu sam se pozvao na praksu u europskim poslovima, gdje smo uočili da je to besmisleno i donijeli zakon kojim smo rekli da ministri prije nego što iskazuju namjeru da će obvezati Hrvatsku negdje, da prethodno dođu u relevantan saborski odbor, da izvijeste, da dobiju tzv. input, nešto od saborskog zastupnika, jedno mišljenje, kako bi to bila vodilja u njihovom radu. Naravno da mišljenje saborskog odbora ne obvezuje sukreatore vanjske politike u toj prethodnoj fazi, jer jednostavno takav je zakon. Ali politički ipak, ja mislim da djeluju, da ni jedan ministar se o to neće oglušiti i u tom kontekstu ako želimo Sabor stvarno kao jednu jaku političku instituciju, onda jednostavno moramo u svim ovim situacijama dati mu na važnosti i moramo organizirati sastanke u relevantnim odborima kako bi zastupnici mogli iskazati svoje mišljenje o ovim važnim pitanjima, jer ovo dotiče sve nas i sve naše građane. Uvaženi kolega Klisović rekli ste da moramo, da Hrvatska mora biti dio antiterorističke koalicije. Ja se s vama slažem, međutim, postavlja se pitanje. Da li je koalicija predvođena Amerikom u Nikaragvi, dal se borila protiv terorizma, ili je zapravo podupirala terorizam? Da li je koalicija predvođena Amerikom u Libiji se borila protiv terorizma ili dovela teroriste na vlast? Da li je koalicija predvođena Amerikom, srušila teroriste s vlasti u Afganistanu ili ih dovela na vlast? Da li je koalicija predvođena Amerikom srušila terorizam u Iraku, ili dovela teroriste u Irak iz cijelog svijeta? Na kraju krajeva, morate se pitati iskreno, ima li Amerika prste u onome što se događa u Siriji? I ako gledate od države do države, možemo ići u Latinsku Ameriku, možemo ići na Bliski Istok, možemo ići na Južni Mediteran, vidjet ćete da Amerika terorizam podupirala. Čak i u Iranu, gdje je bio cilj srušiti Vladu koja nije bila sklona Americi i tamo je Amerika podupirala teroriste. Podupirala je čak i Sadama kada je kurde ubijao kemijskim oružjem i to. I sad pitanje koje ja vama želim postaviti jest, vjerujete li vi da Amerika, da je cilj Amerike, stvarno borba protiv terorizma ili je cilj Amerike isključivo ispunjenje njenih geopolitičkih interesa, ponekad klasičnim bombardiranje, a nekad uz pomoć terorizma. Dakle, prvenstveno danas nemamo raspravo o Američkoj vanjskoj politici ili sigurnosnoj politici. Amerika kao i svaka država na svijetu ima svoj interes, ima svoje prioritete i želi ih ostvariti. Da bi ih ostvarila koristi svoje kapacitete nacionalne, u slučaju Amerike to su globalni kapaciteti, ali koristi zajedničke kapacitete i zato se udružuje sa drugim državama u saveze. Ti savezi su recimo NATO savez, ali jednako tako to je i organizacija UN-a koja kroz svoja Vijeće sigurnosti djeluje na smirivanje različitih … [[Govornik se ne razumije.]] točka na zemaljskoj kugli. Za Hrvatsku je uvijek bolje imati Ameriku u jednom savezništvu, u jednom savezu gdje ćemo zajednički donositi odluke. Na taj način se smanjuje i prostor jednostranog djelovanja bilo koje države uključujući Ameriku. Ako nemate savez koji dnevno ili barem u realnom vremenu ima na svojoj … [[Govornik se ne razumije.]] određene krizne situacije i donosi brze odluke, zajedničke odluke, onda sav taj prostr prepuštate kome? Onima koji imaju jednostranu moć da djeluju u globalnim međunarodnim odnosima. To su naravno Amerika, to je Rusija, to je Kina itd. Za državu tipa Hrvatske, dakle naših kapaciteta izuzetno je važno pokušat osnažiti saveze u kojima jesmo, pokušati da naš glas se čuje kod donošenje odluka i djelovati na način da sve što ne sviđa, da kažemo ovo nam se ne sviđa ako imamo veto, dajemo veto, ako nemamo veto, idemo glasom protiv. Sjećate se intervencije u Iraku, kada je krenula, nisu sve države NATO-a bilo za, jer NATO nije donio zajedničku odluku. Tada se krenulo sa koalicijom voljnih. Prema tome razne su mogućnosti ispunjena vlastitih interesa, ono što Hrvatska treba gledati je svoj interes i kako taj interes uklopiti u zajednički interes u ovom slučaju interes NATO-a. Zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa potpredsjednice Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Duga je povijest slanja hrvatskih vojnika na istok. Prva puta hrvatske vojnike na istok vodio je Napoleon 1812. godine, oni su tamo masovno izginuli, kao uostalom i glavnina francuske vojske. Posebno su se naši vojnici istaknuli u bici kod Berezine i da oni nisu čuvali zalaznicu Francuzima, naravno bili su na najgorem mogućem položaju, Napoleonski ratovi završili bi već te godine. Zahvaljujući hrabrosti hrvatskih vojnika Napoleon se sa svojim glavnim stožerom izvukao, pa je rat nastavljen još 3 godine, a mi smo za uzvrat tome, dobili kompliment, da samo najbolji vojnici na svijetu kako je rekao sam Napoleon, dajte mi 100 tisuća Hrvata i osvojit ću cijeli svijet.

Drugi puta hrvatske vojnike slali su na istok da ratuju protiv Rusije u 1.svjetskom ratu, otišle su 100 tisuće Hrvata, kako iz Hrvatske tako iz BIH najmanje 50 tisuća ih je tamo ostavilo kosti, stotine tisuća su bile ranjene, stotine tisuća su bile zarobljene, neki se iz zarobljeništva nikada nisu vratili. Moj pradjed poginuo je u 4. bosanskoj pukovniji hrvatskoj 1915. godine negdje baš u lipnju, evo sada će biti godišnjica. Raspitajte se i vaši pradjedovi također su se borili protiv Rusije. Što je Hrvatska s time dobila? Ništa, raspala se država u kojoj smo živjeli da bismo nakon toga ušli u Jugoslaviju pod pokroviteljstvom Rusije. U Drugom svjetskom ratu ponovno Hrvati šalju protiv Rusije 369. legionarsku pukovniju, 4 tisuće dobrovoljaca, šalju ih na najteža bojišta u …, Staljingrad 2. veljače 1943. kada je pukovnija uništena na njemačkom službenom radiju svira „Lijepa naša“, od 4 tisuće pripadnika Hrvatske vojske vratilo se 200 njih kućama. Međimurje koje je bilo u sastavu Mađarske morali su svi mladići otići u Drugu mađarsku armiju, boriti se na rijeci Don, opet se dogodila katastrofa, malo tko je živ došao kući. I sada ponovno, znači četvrti puta iz početka, mi šaljemo vojsku na rusku granicu. Znači ja sam povjesničar i kaže jedna poslovica da je „Povijest učiteljica života“, ali u ovom slučaju čini se da ta poslovica zaista ne vrijedi jer da smo mi Hrvati nešto naučili iz te povijesti znali bi da nam ratovanje u Rusiji nikad nije ništa dobroga donijelo, samo smo ginuli za strane interese, služili stranim gospodarima, a u biti u konačnici sami sebi napravili štetu. Rusija u čitavoj povijesti čovječanstva nije objavila rat Hrvatskoj, čak i taj nesretni Pavelić je slao vojsku u SSSR bez objave rata. I ako postoji koja zemlja koje se mi u biti ne bismo trebali bojati onda je to upravo Rusija. Rusija je Hrvatskoj bliska zemlja jer pripada istom slavenskom okružju. Ja znam da bi neko htio možda iz HDZ-a da mi budemo Iranci ili možda da budem ne znam Hotentoti, ali naš jezik pokazuje da mi spadamo u slavenski korpus i da u biti imamo jako puno toga bliskoga sa narodima Istočne Europe. Rusija je treći vanjskotrgovinski partner Hrvatskoj, imamo ogromne koristi od gospodarske suradnje sa tom zemljom od kulturne, znanstvene suradnje i svake druge vrste. Doista nije interes Hrvatske da eto po četvrti puta u manje od 200 godina šalje svoje vojnike na isti način u istu službu jer nama ne odgovara nitko odnosno stranim silama. U Rusiji može biti car, može biti komunistički diktator, može biti demokratski izabran predsjednik, ali nikad Rusi nisu dobri. A zašto nisu dobri? Zato što imaju prirodne resurse, zato što imaju bogatstvo i to im se jednostavno mora uzeti. Drugi primjer pogrešne hrvatske vojne i vanjske politike je taj što Hrvatska šalje evo vojsku i na Bliski Istok. Mi smo slušali proteklih dana da je Hrvatska prodala Saudijskoj Arabiji oružje za 600 milijuna kuna, to je službena brojka, vidimo da su tim hrvatskim najmodernijim naoružanjem, jurišnim puškama naoružane vojske Iraka, Kurda, Sirijaca praktički ne možete uzeti fotografiju njihovog vojnika, a da nije naoružan hrvatskim oružjem.

Ja vjerujem da ste čuli za još jednu poslovicu koja kaže „Što siješ to žanješ“ Nemojte misliti da jednoga dana nam se to sve zajedno neće vratiti, to uplitanje u sukobe koji su potpuno nepotrebni. Ja vjerujem da većina zastupnika nema pojma jer ih niti ne zanima šta se npr. dešava u Jemenu koji je napala koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije kojoj mi prodajemo oružje za 600 milijuna kuna. U Jemenu je ubijeno 7600 ljudi, 42 tisuće su ranjene, 500 tisuća djece gladuje, 3 milijuna ljudi su raseljeni, 10 milijuna ljudi u Jemenu treba humanitarnu pomoć, 1200 djece je ubijeno, 300 bolnica razoreno zbog Saudijske Arabije i mi dajemo oružje za takve akcije. Pa zar nitko nema grižnju savjesti? Zar vi doista želite da ta krv padne na naše ruke? Jel bitno koje sam ja stranke, jel bitno što sam ne znam po spolu ili po nekom drugom kriteriju ako sudjelujem u takvom zločinu? Da li mi baš uvijek moramo bit stranački vojnici, da li baš uvijek moramo biti političari ili ponekad možemo biti i ljudi svaki za sebe da se bori za spas svoje duše pa da kažemo pa nema ovo smisla. Nije u interesu Hrvatske da naoružava vojske u Jemenu, pa to je odavde daleko 4, 5 tisuća kilometara, ljudi ne znaju gdje je Jemen na karti svijeta, a mi se u to uplićemo. Smatram da bi za Hrvatsku bilo najpametnije da ove sve četiri misije otkaže, da veli da će hrvatski vojnici biti najbolji vojnici na svijetu ali u svojoj vlastitoj zemlji, da proglasimo stanje trajne neutralnosti jer smo premala zemlja da bismo uopće sudjelovali u tim geopolitičkim sukobima samo možemo nastradati, samo možemo izgubiti a dobiti ne možemo skoro pa ništa. Iz toga razloga ponavljam još jednom i to govorim u ime stranke koja se jedina protivi ovim četiri misija a dugoročno će se pokazati da smo bili u pravu, da Živi zid neće podržati dakle ove 4 akcije. A pozivamo sve saborske zastupnike a još više i hrvatsku javnost da se ovomu nastojanju odupru i da jednom kažu dosta je jer ako ovako nastavimo, ovako podanički i bez razmišljanja, slati svoje vojske na sve strane svijeta, postavlja se pitanje gdje je kraj tome.

Imamo li mi recimo pravo tražiti da se netko ne miješa u naše unutrašnje poslove ako se mi stalno miješamo u tuđe? Imamo li mi pravo nekome sutra reći da ne napada Hrvatsku a mi sudjelujemo u agresivnim operacijama? Ja razumijem da se naši političari boje SAD-a, ja razumijem da su oni pod pritiskom ali treba govoriti u ime istine. Hvala vama. Imamo dvije replike. Prva replika je zastupnik Ivan Pernar. Kolega Bunjac, slušao sam vaše izlaganje i iako sam znao za događaje u doba Napoleona i Prvog i Drugog svjetskog rata, nisam zapravo bio svjestan razmjera te štete koju smo pretrpjeli, vodeći ratove koji nisu bili naši. I kada gledam, inače da ti kažem kolega Branimire, moj djed je bio pozvan da ide u borbu protiv Rusa i on je meni rekao Ivane ja sam iz toga dezertirao, ja sam sam jednostavno pobjegao iz, on je maturant bio i otišao je u zeleni kadar, kaže radije veli on s partizanima nego protiv Rusa, jer je znao da se Ruse ne može pobijediti i da je odluka da se ide protiv Rusa zapravo suicidna. I on je tako spasio svoju glavu. Međutim, ima ljudi koji su ipak i poslije svih ovih povijesnih lekcija koje ste nabrojali za to da se šalje vojska na Rusiju. A znate zašto? Zato jer neće oni i njihova djeca ići. Neće niti jedan koji ovdje diže ruku za to sam tamo otići. Kaže ona narodna mudrost jedna da je najlakše s tuđim da ne kažem čim po kaktusima ili čemu već mlatiti. Htio bih reći još jednu zanimljivu misao. Pričao sam sa Milom Horvatom i rekao sam njemu pa zar ćete vi koji predstavljate srpski narod u Hrvatskoj glasati za slanje Hrvatske vojske u Rusiju. I on meni se nasmije, kaže naravno da hoćemo. I ja ga pitam, pa je li vi znate ono kako to može završiti. A znate šta mi je rekao Mile Horvat koji će glasati za to, on je rekao neka nauči još jednom lekciju. To mi je rekao. Znači oni, tu se smiju, smiju nam se gospodine Bunjac. Odgovor na repliku.

I ja znam da zastupnike to ne zanima ali Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, prepune su hrvatskih groblja, proguglajte malo, pogledajte gdje su kosti Hrvata rasijane izvan domovine. Što smo mi dobili s time što smo se borili u svim tim pukovnijama koje nitko ne zna niti imena, što su naši pradjedovi vođeni po logorima, po Sibiru do Vladivostoka, do Mongolije i ne znam tamo ostajali? Ja ne znam, mislim da jednostavno bi trebali se malo interesirati o prošlosti i nešto iz nje naučiti.

Hvala lijepo. Kolega Bunjac, u svom izlaganju podsjetili ste nas na neke povijesne činjenice, na slanje hrvatskih vojnika u različitim oblicima postrojbi, u različite ratove. Ako ste pažljivo pročitali prijedlog ove odluke ovdje se Hrvatska vojska ne šalje u rat, ovdje se Hrvatska vojska šalje u partnerske dvije države, kao što su Litva i Poljska, ako govorimo o Rusiji, na teritorij, dakle NATO saveznika i to po pozivu te dvije države, uz suglasnost njihovih vlada

Hvala lijepa zastupniče Klisović. Ja sam već naučio da kad treba braniti HDZ i njihova nastojanja oko NATO-a da ste mi vi najbolji odvjetnik. Vi očito podržavate sva ta nastojanja i da ste na mjestu sada ministra Krstičevića vjerojatno biste govorili sve isto što i on. A ja vam želim, iskreno vam želim da se vaše riječi obistine i da ni jedan hrvatski vojnik ne sudjeluje u ratu, da ni jedan hrvatski vojnik ne pogine, da svi dođu doma živi i zdravi. Isto tako se nadam da neće biti nikakvih posljedica za Hrvatsku osim prolaska evo ovih par stotina tisuća izbjeglica koji su prošli. Nadam se da će sve završiti dobro, ali upozoravam vas da ukoliko ne završi dobro da vi tada snosite odgovornost. I nemojte onda reći za dvije, tri, pet ili 10 godina svejedno da vam ja danas nisam rekao da je opasnost velika, da su rizici veliki i da Hrvatskoj nije mjesto u tim vojnim operacijama. Ponavljam još jednom. Na koncu konca u politici svatko radi u interesu onih birača koji su ga izabrali. Ja sam izrekao svoj stav, vi ste izrekli svoj. Budućnost će pokazati tko je bio u pravu. A ako nam je učiti na prošlosti čini se da sam ipak ja. Sljedeća zastupnica Ines Strenja-Linić. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Još par riječi da se malo vratimo nakon ovog povijesnog pregleda kolege na današnju temu. Dakle, gospodin ministar je govorio o našoj participaciji u međunarodnoj sigurnosti u skladu sa našim obavezama kao članice NATO-a i EU, kao članice međunarodne koalicije. Predsjednica je dala prethodnu suglasnost i on kaže da time jačamo svoju poziciju kao partnera u Sjevernoatlantskom savezu kao odgovarajuće članice u borbi protiv terorizma. Radi se ovdje o dvije NATO misije. Jedna je u Poljskoj, jedna je u Litvi, jedna u EU i jedna operacija koalicijskih snaga. Ono što mi danas nismo čuli. Na primjer kolega Podolnjak je govorio o brojkama koliko gdje će biti angažirano i drugih snaga, drugih zemalja. Dakle, mi danas ovdje zbilja nismo dobili informacije sa kojima ste vi trebali argumentirati ove odluke koje tražite od nas da donesemo. Dakle o Poljskoj se do prije dva mjeseca uopće nije pričalo. Navodi se da je poziv došao iz same Poljske, no radi se o nizu odluka o jačanju obrambenih sposobnosti NATO saveza na istoku Europe donesenih na summitu u srpnju prošle godine u Varšavi. Zatražena je bitnica samohodnih višecjevnih lansera raketa poznatih WBR-ova i lijepo piše u izvješću, dakle šalje se postrojba koja ima jaku vatrenu moć i pored nas će sudjelovati samo Velika Britanija, Poljska i Rumunjska. Zbog čega nismo ponudili sanitet, zbog čega nismo ponudili inženjeriju nego smo ponudili jednu ovakvu postrojbu jake vatrene moći koja šalje i drugačiju poruku. To je već i najavio bio bivši ministar Buljević i ona je donekle i opravdana s obzirom na pomoć koju moramo dati u suzbijanju ilegalnih migracija. Najintrigantnija je zapravo i možda danas slušajući vas i razmišljajući iz onog što možemo saznati iz otvorenih izvora, sudjelovanje u Operaciji INHERENT RESOLVE u Iraku gdje zapravo se dolazimo u situaciju da dolazimo na mjesto gdje možemo i prikupljati i naše obavještajne podatke i biti uključeni među 60-tak zemalja koji će biti prisutni u Kuvajtu. Da li smo to mogli na neki drugi način mislim da da. Ta tri naša pripadnika neće učiniti veliki pomak. Da se vratim zapravo. Ovo je samo pregled. Ono što je najbitnije. MORH je priopćio da je održano Vijeće za obranu i podržalo prijedlog sudjelovanja Oružanih snaga RH u sklopu koncepta ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi i Republici Poljskoj. Kažu, nakon toga su održane potrebne konzultacije sa svim relevantnim strukturama, te je tako na poziv Republike Poljske Republika Hrvatska pristala sudjelovati i u borbenoj skupini predvođenoj SAD-om u Poljskoj, a konačnu odluku će donijeti Hrvatski sabor. Dakle i prije konačne odluke Hrvatska je već izjavila svoju spremnost i volju za sudjelovanje i čak se izišlo s brojkama i to sve prije nego što je održana i redovna sjednica Vlade, prije negoli što ste barem upoznali nadležne odbore i prije nego što je došlo na ovu plenarnu sjednicu. Time je započeto jedno omalovažavanje hrvatskog Parlamenta kada se radi o ovakvim odlukama. Hrvatski sabor ovime se pokazao da je nebitan, jedna nebitna karika u lancu unatoč jasnog Ustava. A Ustav u svom članku 7. u stavku 5. kaže da Oružane snage RH mogu prijeći njezine granice ili djelovat preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskog sabora koju predlaže Vlada RH uz prethodnu suglasnost Predsjednika RH i donosi se većinom glasova svih zastupnika. Dakle, u Hrvatskom saboru. Isto tako, a onda su sve brojčane znači, sve ovisi o Saboru i rezultat dogovora zapravo ne može biti dogovor ovisno o vodećim nacijama a to isto govori i Zakon o obrani u svom 49. članku stavak 1. gdje se čak ni ne spominje Vijeće za obranu kao netko tko donosi odluku. On ima samo formalnu ulogu i spominje se tek kao oblik koordinacije tijela državne vlasti za usklađivanje stavova i donošenja zaključaka i preporuke iz područja obrane. Vijeće za obranu je ovdje zapravo bilo to koje je donijelo odluku u ime Hrvatskog sabora. Od nas tražite samo da dignemo ruke.

Sabor je trebao biti ravnopravan u svim predradnjama koje su prethodile ovoj odluci i kao najviše zakonodavno tijelo stavljeno je u ovom trenutku pred gotov čin, a Hrvatski sabor ne smije nikako biti glasačka mašina.

Evo samo da kolegici repliciram. Razumijem u kojem dijelu se ovdje izigrava ili zaobilazi Sabor. Znači MORH je iskazao spremnost i došao ovdje ministar i potpredsjednik Vlade ovdje pred nama i objašnjava odgovorit će nam na sva pitanja. I ne znam zašto uopće vrtimo ovu raspravu u smislu Amerike, Rusije, Svega. Ne može Hrvatska vojska danas u 21 stoljeću biti najjača ako ostane sama u zemlji. Zašto? I ako ne sudjeluje u ovim misijama. Jednostavno ovo što će nam potpredsjednik Vlade uskoro i pojasniti Strategiju nacionalne sigurnosti i domovinske sigurnosti jednostavno nove su prijetnje, nove su ugroze. Bez ovih misija, bez praćenja trendova, bez da naši vojnici vide što se sve događa i u vojnoj industriji da posjete sve ove misije, da vide što je sve novo. Jednostavno ne mogu bit na svojoj razini. Žao mi je kolega što ne razumijete i ne shvaćate da je Hrvatski sabor najviše tijelo i nije dobro da u ovim popodnevnim satima ove točke ovako ugurane na brzinu u dnevni red slušamo i pokušavamo sebi objasniti ono što se zapravo već zna mjesecima. Mi samo trebamo biti upoznati, a zapravo šta vam nije jasan nesrazmjer, što vam nije jasno zapravo da samo Hrvatska, Francuska i Velika Britanija samo te tri zemlje imaju u dvije od ukupno četiri spomenute borbene skupine. Zbog čega mi moramo poslati toliko naših vojnika da se pokažemo da smo dobra članica NATO-a. Što time pokazujemo i tko time bilda mišiće? Sljedeća pojedinačna rasprava zastupnik Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo predsjedavajuća. Slušam raspravu i pitam se zašto ljudi ne vide istinu, zašto ljudi ne mogu vidjeti, odnosno shvatiti da Amerika po Bliskom istoku ne širi mir i ne bori se protiv terorizma već čini obratno. Razlog zašto to ne mogu vidjeti su osobni interesi svakog od onih koji su znači u ovoj raspravi sa druge strane. Na primjer kolega Klisović kaže da misija nije vojna, a gospodin iz HDZ-a kaže da ako nećemo ići u vojne misije nećemo imati najbolju vojsku kao obučenu i sa spoznajama itd. Međutim, u povijesti je bilo ljudi koji su donosili odluke protivne svojoj savjesti. Znači savjest im je govorila, bilo im je očito jedno. E oni su radili drugo. I što se događa? Događa se to da narod koji ne sluša svoju savjest, koji kada mu se ponudi jadan izbor između dvije politike odabire onu koja je za Ameriku, za NATO, za vojnike itd. da se šalju u sukobe. E sad taj narod će bit uvučen u jednu prljavu igru. I sad svaki put kad su slali hrvatske vojnike na ruski front i u doba Napoleona i u doba Prvog i Drugog svjetskog rata uvijek su im, nisu oni njima govorili gle vi idete tamo radi tuđeg interesa, interesa ne znam Njemačke, Amerike, Francuske ili čega već, već su im govorili ne, vi idete tamo radi svojeg interesa. U interesu je Hrvatske da vi idete u Rusiju, to su im govorili. Vi ako odete u Rusiju vi ispunjavate svoju domoljubnu dužnost. I na žalost bilo je ljudi koji su pali na tu domoljubnu retoriku kao što i padaju sada na izborima glasuju za stranku koju smatraju domoljubnom. I s druge strane glasuju za stranku koju smatraju socijal-demokratskom. Kažu za HDZ da je demokršćanska stranka. Neću ulazit u pitanje poimanja demokracije od HDZ-a, nego ću se dotaknut pitanja kršćanstva. Zapitajte se Isus Krist da je kojim slučajem sada ovdje među nama, da li bi on rekao pošaljite vojnike, da li bi rekao pošaljite vojno oružje u Saudijsku Arabiju vehabijama, prodajte im to što imate ili bi rekao izbjegavajte rat i sukob i konflikte. To nije moj put. Kolegica iz HDZ-a se zgražava. Kaže kako se usuđuješ spominjati Isusa. Naravno, a kako se vi usuđujete spominjati kršćanstvo? S kojim pravom ste vi gospodo iz HDZ-a sebe etiketirali kao kršćansku stranku među ostalim? Kršćansku po čemu? Koje to vrijednosti

A zašto? E zato jer je redoslijed prioriteta takav, kao što je kolega Bunjac rekao, da oni koji umiru, koji su u problemu, kojima je teško, za njih se ne pita. Njihovo mišljenje nije bitno. A mrtvi kao što je rekao ne mogu govoriti. I da kojem, vi ste rekli, kao kako možeš Isusa spomenuti, ok, spomenuo bi ovom prilikom nekog drugog, sve hrvatske vojnike koje su u prošlosti išli na rusku granicu, da oni kojim slučajem mogu uskrsnuti i pojaviti se danas među ovim klupama, pitajte se što bi rekli oni koji su s Napoleonom, Hitlerom ili Bismarckom ili kime već išli na ruski front. Oni bi vam svi rekli, ljudi to su čorava posla. Mi taj rat nećemo odlučiti, ali vi uvjerite ovdje hrvatsku javnost da je Hrvatska ta koja nešto odlučuje, da je Hrvatska ta koja nešto znači, a u biti ne znači ništa i nas se ništa ne pita i vi ste zapravo jednu državu koja ima sve predispozicije da bude suvremena, pretvorili u jednu klijentelističku zemlju zapada. Klijentelističku u svakom smislu. Provodi se suicidalna ekonomska politika, novca kao duga, koja je nametnuta još od 1913. kada su u Americi privatna grupa ljudi predvođena Rothschildom preuzela kontrolu nad federalnim rezervama i preuzeli time vlast nad stvaranjem novca, ta ista grupa ljudi kroz Američku Vladu zapravo upravlja našom monetarnom politikom, koja je protiv Hrvatske, koja vodi narod u dužničko ropstvo, koja vodi narod u besparicu, koja vodi hrvatski narod u nestanak. Evo objavili su jučer da nikada u povijesti od kada je samostalne Hrvatske nije bilo manji broj rođene djece. I logičko bi bilo da mi recimo u Saboru raspravljamo o mjerama kako preokrenuti trendove, kako podići broj rođene djece, ali naravno, nema rasprave u Hrvatskom saboru o tome kako pomoći recimo obitelji Milanović iz Motovuna koja je 23. znači u petak, čeka deložacija po nalogu ilegalne RBA zadruge. To gospodu iz HDZ-a, niti SDP-a ne zanima, ali njih zanima da se hrvatski vojnici pošto poto moraju slati na istočni front, na rusku granicu. Zašto njima nije prioritet obitelj Milanović ili obitelj Zorica iz Črnomerca gdje ste neki dan radili deložaciju, nego, ili Antolić, ne, vama je prioritet nešto sasvim drugo, od čega Hrvatski narod nema nikakvu korist, naprotiv, to sve će on morati platiti. RH je ta koja mora plaćati taj egzibicionizam američki. To nećete reći hrvatskim biračima. I onda se ljudi pitanju zašto imamo pojavu ekstremnog siromaštva? Pa očito je zašto imamo. Zato jer ova vlast i Vlada imaju druge prioritete, a ti prioriteti kao što je rekao Tupac Shakur, nije rat protiv siromaštva.

I u tu vrstu rata, vi gurate Hrvatsku iz sukoba. S kojim pravom? Znate s kojim pravom? S pravom što su vas građani izabrali što su na izborima rekli da, bolje da novac ide u vojnu misiju u Litvu, nego da ide za bolesnu djecu u Klaićevu. To je bila odluka hrvatskog naroda. Bolje da idu vojnici u Kuvajt u Libiju, nego da budu doma sa svojim obiteljima i sa svojom djecom, to je bila odluka hrvatskog naroda. Jeste se ikad pitali to? Ja ću vam reći, ako ste vi vojnik, aha nećeš ići u Litvu, dobro, dobit ćeš onda premještaj, daleko od svoje kuće, radiš za mizarnu plaću itd., itd., i zapravo ucjenjuju, odnosno prisiljavaju vojnike da prihvate sudjelovanje u tim „mirovnim misijama“ A teza, mislim ta, da se radi o mirovnim misijama, pa pogledajte kakve misije Amerika radi po svijetu. Jesu to vama mirovne misije? Neki dan, jučer, ja mislim, čovjek ubio 4 američka vojnika. I ona je jedan je tajnik rekao, ja mislim, ili netko u Saboru rekao, kažem srećom još nitko naš nije poginuo. Aha, znači puca se, znači ima sukoba, ima rata, ali srećom nitko nije poginuo, e znači mora se netko vratiti u lijesu, mora netko poginuti, mora majka neka plakati, kao što je plakala obitelj Tomislava Salopeka, da biste se vi pitali koja je naša politika i koje su njene posljedice. Sve dok će Hrvatski vojnici se živi vračat, ova tema neće biti tema rasprave. Ali tek kad počnu umirat, e onda će se postaviti pitanje, pa da, kakvu smo mi korist od toga imali? Nažalost, sve je u rukama birača koji nemaju svijest, koji jednostavno ne shvaćaju da glasanjem za HDZ i SDP, ne vrše, da to slikovito kažem ne brani interese Hrvatske, svog naroda odnosno sebe osobno, svoje obitelji, svoje djece, već interese tih stranih centara moći, oligarhija monopola kako ih već nazvali koji žele u suštini poput Hitlera vladati cijelim svijetom, samo malo suptilnijim metodama. Prva se javila zastupnica Marija Jelkovac. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, kolega Pernar je povrijedio članak 238. Poslovnika. Prije svega nije se držao teme rasprave, a drugo stvarno je nedopustivo da se stalno nabacuje na zastupnike HDZ-a iako ničim nije imao razloga za to i ja smatram kolega, ja vas poštujem kao saborskog zastupnika … [[Upadica sa strane se ne čuje.]] tako da očekujem da i vi poštujete mene. Dosta kolega Pernar, molim vas sjednite … [[Upadica sa strane se ne čuje.]] molim vas sjednite … [[Upadica sa strane se ne čuje.]] molim vas sjednite. Molim vas sjednite, dok ja predsjedam nećete raditi cirkus u dvorani, stalno ga nastojite napraviti neću vam dati tu mogućnost. Zastupnica Jelkovac je imala svoje pravo zastupničko upozoriti i ako smatra da je Poslovnik povrijeđen. Sada ću to isto pravo dati gospođi Vesni Bedeković. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Isto tako smatram da je povrijeđen članak 238. stavak 1. iz razloga što kolega nije cijelo vrijeme govorio o temi koja je predmet današnje rasprave, a jednako tako smatram da je povrijeđen članak 7. koji kaže da svojim ponašanjem osoba koja govori odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. Zahvaljujem. Da, ja sam upozorila na to da se vrati kolega Pernar na temu. Sada kolega Pernar imate pet minuta u ime kluba Živog zida, nadam se da ćete se držati teme. Danas u Hrvatskom saboru svjedočimo tome da zapravo u Hrvatskoj ne postoje dvije stranke HDZ i SDP nego postoji samo jedna interesno vezana ekipa koja služi stranim centrima moći. Kako Amerika kaže tako se oni slažu. Da Amerika sutra kaže šaljite vojnike na Filipine oni bi rekli šaljemo vojnike na Filipine, to je naša dužnost. Da kažu šaljite vojnike u Papuu Novu Gvineju ili u Južni Sudan vi bi rekli neka idu u Južni Sudan i Papuu Novu Gvineju. Ono što je problematično, nije to samo to što se vojnici šalju kako se onu kaže Bogu iza nogu slikovito rečeno, nego je problematično to što se vi ne pitate koji je smisao njihovog odlaska odnosno da li oni u taj sukob, rat što god već idu zato jer tamo štite interes mira, Hrvatske države, hrvatskog naroda ili čega već ili idu tamo isključivo i samo zato da bi služili geopolitičkim interesima Amerike. To je ono što biste se vi trebali pitati. Da li hrvatski narod ima koristi od toga što je Amerika srušila Muammara Gaddafia, ima ili nema? Nema, naprotiv ima štetu, objasnit ću kasnije koju. Da li hrvatski narod ima korist od toga što Amerika srušila Saddama Husseina s vlasti? Nema. Znate što je rekao čovjek koji je rušio kip Saddama Husseina sa čekićem, jel znate tu priču gospodine Bulj? On je dao intervju za Al Jazeeru to je bio čovjek koji je bio na svim satelitskim kućama skupa sa američkim vojnicima je rušio kip. Znači sada je u Iraku gore nego je bilo prije, u Libiji je gore negoli je bilo prije i u Siriji je nego je bilo prije nego je Amerika izvezla tamo demokraciju, mir, ljudska prava i ne znam koje sve parole imaju pri širenju tog globalnog terora. I vi kao saborski zastupnici imate povijesnu priliku i mogućnost da se oduprete tome i da kažete ako Amerika sustavno izaziva ratove, ako financira i obučava teroriste, ako mi zbog toga imamo izbjegličku krizu, ako zbog toga moramo primati izbjeglice u našu zemlju, ako zbog toga imamo incidente da jedna izbjeglica vrijeđa i napada našu članicu Europskog parlamenta tamo u Novom Zagrebu u Porinu gdje je prihvatilište za izbjeglice morali biste se pitati jel to u interesu Hrvatske. I ono što je najgore od svega, ja vam opet govorim, vi kažete NATO obvezuje, Amerika obvezuje, što ako NATO sutra kaže idemo napast Iran? Hoće vi reći nećemo, kakva je naša korist od toga ili ćete reći kako gospodin Donald Trump kaže tako ćemo mi svi klimati glavom. To je pitanje koje se vi morate pitat. I tragičan odgovor je da ćete vi svi gospodo iz HDZ-a i SDP-a klimat glavom i reć idemo gdje god treba. To je žalostan odgovor.

Ja skrećem s teme, a što vi radite? Sudjelujete u zločinu, time što je Hrvatska podržala bombardiranje Libije protivno međunarodnom pravu, što je zemlja izorena razaranju, narod stradavanju što je vraćena u tehnološkom smislu u kameno doba, e vi smatrate mi s tim nemamo ništa, a Hrvatska je u NATO-u mogla to zaustaviti, mogla je reći mi se s tim ne slažemo, ali nije. Zato jer ste vi nažalost gospodo iz HDZ-a i SDP-a ništa drugo nego američke lutke na koncu i toga ćete kad tada poslati svjesni, a svojim odlukama to i svjedočite iz dana u dan. Replicirat ne možete zato jer znate da niste u pravu i da bi vas pokopao argumentima. I onda se javlja gospođa iz HDZ-a diže povredu Poslovnika pa replicira jer zna da mi Poslovnik ne dozvoljava da uzvratim repliku. Ako vi iz HDZ-a smatrate da sam ja u krivu, da je ova politika ispravna slobodno replicirajte, ja sam spreman suočiti se s argumentima. A najlakše je dizat pločicu povrede Poslovnika i govoriti mene ovo vrijeđa, mene ovo vrijeđa. A znam da vas vrijeđa i mene bi vrijeđalo da mi neko govori Ivane ti podupireš zlo, a tu glumiš nekog demokršćanina [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] Hvala. Gospodine ministre imate li potrebu za završnim obraćanjem? Nemate. Nakon nekih rasprava doista svako pametan ostane bez teksta. Zaključujem ovu raspravu danas. Sutra u pola deset nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, drugo čitanje.